Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, za zaštitu okoliša i prirode, s nama je i predstavnik predlagatelja, to je državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike g. Ivo Milatić, pa će on dati dodatno obrazloženje za ovu temu, izvolite.

Zbog toga je ministar energetike dao nalog da se pristupi izradi novog dokumenta, te oformio Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga strategije energetskog razvoja RH kojemu je i sam bio na čelu. Strategija energetskog razvoja RH do 2030.g. sa pogledom na 2050.g. prvenstveno je posvećena dekarbonizaciji energetike što je ujedno i zajednički EU cilj dogovoren još Pariškim sporazumom. Taj zajednički cilj je dodatno naglašen europskim zelenim planom koji je vrlo jasno artikulirao ambicioznost nove Europske komisije koja teži prema dekarbonizaciji, dekarboniziranoj Europi do 2050.g. Stoga je već u imenu nove strategije jasno naglašeno kako ona pokriva razdoblje do 2030.g., ali promišlja i dugoročno gledajući izazove i potencijale sve do 2050.g. Osnova dokumenta usko je vezana uz paket poznat pod imenom Čista energija za sve Europljane, tim zakonodavnim paketom definirano je 5 glavnih stupova energetskog razvoja EU, a to su smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 iz energetskog sektora, sigurnost opskrbe energentima, integracija u jedinstveno EU tržište, te poticanje istraživanja i razvoja. Novom strategijom RH se usklađuje sa EU ciljevima do 2030.g., definira optimalni energetski miks, te ocrtava viziju razvoja energetskog sektora RH. Zbog toga su glavna polazišta pri izradi nove strategije trebala su zadovoljiti 3 bitna elementa. Prvi je rastuća fleksibilna i održiva proizvodnja energije, drugi je bolja povezanost energetske infrastrukture i treći je veća energetska učinkovitost. Rastuću i fleksibilnu proizvodnju nastojimo potaknuti novim projektima s naglaskom na projekte vezano uz obnovljive izvore i boljim korištenjem postojećih kapaciteta za proizvodnju, transport i skladištenje energije. To se može postići isključivo ulaganjima u nove kapacitete i infrastrukturu koji će biti bazirani prvenstveno na tehnologijama s nižim emisijama CO2. Povećanje domaće proizvodnje energije iziskuje razvoj nove infrastrukture i alternativnih dobavnih pravaca koji će omogućiti bolju povezanost infrastrukture kako unutar zemlje tako i s našim susjedima. Također očekivano povećanje potrebe za energijom planiramo nadomjestiti u što većoj mjeri boljom energetskom učinkovitosti u potrošnji. Cilj nam je kao i u EU raskinuti povezanost razvoja društva s povećanjem korištenja energetskih resursa. Dakle, izradi strategije pristupilo se s ciljem uspostave puta prema ostvarenju vizije niskougljične energije i osiguravanja odgovornog prijelaza na novo razdoblje zajedničke energetske i klimatske politike kojom se osigurava pristupačna i stabilna opskrba energijom, te zaštita klime podržavajući rast hrvatskih tvrtki i njihovu uključenost u međunarodno energetsko tržište. Iako će važan cilj biti dekarbonizacija koja sa sobom donosi transformaciju energetskog sustava, oni moraju i dalje ispunjavati svoju osnovnu svrhu, a to je sigurna opskrba energijom svih kupaca po prihvatljivim cijenama i uz minimalan utjecaj na okoliš. Treba naglasiti kako strategija promatra energetsku tranziciju kao priliku za razvoj domaće industrije kroz povećano ulaganje u inovacije u području zaštite kvalitete zraka, okoliša i općenito zdravlja ljudi istovremeno povećavajući konkurentnost gospodarstva u području dekarbonizacije i razvoju obnovljivih izvora energije. Smatramo da je s gledišta zaštite okoliša strategija energetskog razvoja vrlo napredna jer slijedi ciljeve EU ambicioznom putanjom smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030.g. Ona daje jasan pogled u budućnost koji je u skladu i sa Zelenim sporazumom za Europu koji je u prosincu prošle godine predstavljen od strane nove Europske komisije. Prije izrade samog dokumenta strategije pristupilo se opsežnim analizama koje su rezultirale izradom zelene i bijele knjige. U listopadu 2018.g. prezentiran je prvi nacrt zelene knjige koji je vrlo detaljno obradio sve elemente potrebne za strateško ocrtavanje razvoja energetskog sektora. U istom su istaknute potrebe, potencijali i problemi i prilike hrvatske energetike, te je nakon opsežne i temeljite javne rasprave ovaj dokument završen, a iz istog je proizašla bijela knjiga, ona je prvi put predstavljena široj javnosti u ožujku prošle godine, bijela knjiga je sažela niz analitičkih podataka, a nakon provedene javne rasprave i dorade postala je osnovom za izradu strategije energetskog razvoja RH do 2030.g. s pogledom na 2050. Važan dio strategije čini poglavlje posvećeno mjerama proizašlim iz postupka strateške procijene utjecaja na okoliš. O strateškoj studiji utjecaja na okoliš, kao i o samoj strategiji, provedena je javna rasprava u razdoblju od 20. svibnja do 20. lipnja 2019.g. na portalu e-savjetovanje i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U javnoj raspravi su zaprimljena pisana očitovanja 24 državna tijela, institucija i udruga, 2 fizičke osobe, dok su na portalu e-savjetovanja zaprimljena 174 komentara. Svi pristigli komentari, prijedlozi i primjedbe primljeni su na znanje i obrađeni te su po okončanju javne rasprave izrađene tablice s odgovorima na prijedloge, primjedbe i komentare s obrazloženjima razloga njihova prihvaćanja odnosno neprihvaćanja nakon čega su ovlaštenici napravili izmjene i dopune strateške studije te je i sam nacrt strategije prilagođen zaprimljenim komentarima. Iz navedenog je vidljivo kako je proces izrade nove strategije vođen detaljno i transparentno. U zelenoj knjizi, bijeloj knjizi, kao i u strategiji prezentirana su tri osnovna scenarija budućeg energetskog razvoja. Prvi od njih, scenarij nula je scenarij razvoja uz primjenu postojećih mjera, a koji predstavlja kontinuitet sadašnje energetske politike i primjene postojećih mjera. Drugi je scenarij jedan odnosno scenarij ubrzane energetske tranzicije koji kreće od pretpostavke da na međunarodnoj razini, a osobito na razini zemalja članica EU postoji snažna suradnja u dostizanju ciljeva Pariškog sporazuma. Ova tvrdnja se oslikava u globalnoj raspoloživosti potrebnih tehnologija, smanjenju specifičnih troškova obnovljivih izvora energije te upravljanju tržišnim mehanizmima u stvaranju povoljnih uvjeta za široko korištenje obnovljivih izvora energije i primjenu energetske učinkovitosti. Na svim razinama proizvodnje prijenosa, distribucije, potrošnje energije očekuje se ubrzano poboljšanje energetske učinkovitosti mjerama naprednih tehnologija i sinergijskih horizontalnih doprinosa kroz sve sektore ljudskog djelovanja. Prilikom korištenja različitih oblika energije vodilo se računa o nosivom kapacitetu eko sustava, razvoju kružnog gospodarstva, povećanju konkurentnosti i razvoju gospodarskih grana koje izravno doprinose realizaciji ciljeva nisko …/nerazumljivo/ razvoja. Scenarij dva odnosno scenarij umjerene energetske tranzicije, a koji je po svim osnovnim karakteristikama sličan scenariju ubrzane energetske tranzicije no s nižim ciljevima energetske obnove zgrada, nižom stopom rasta potrošnje električne energije, neznatno manjem, manjim portfeljem novoizgrađenih vjetroelektrana, sunčanih elektrana i plinskih elektrana, sporijim primjenama u sektoru prometa i sporijom tranzicijom u gospodarstvu. Posljedično scenarij S dva je investicijski manje zahtjevan, zahtjeva manje operativne troškove za uravnoteženje sustava uz uvažavanja potrebe za smanjenjem emisija stakleničkih plinova. Dakle, treba naglasiti kao se u kratkoročnom razdoblju planiranja do 2030. godine scenarij S jedan i S dva vrlo slični po pitanju ključnih pokazatelja. Razlika se javlja kod dugoročnog razdoblja planiranja tj. do 2050. godine gdje je vidljivo kako scenarij S jedan doprinosi većem smanjenju emisija, većoj energetskoj obnovi zgrada, većem udjelu električnih hibridnih vozila u cestovnom prometu, te većem udjelu obnovljivih izvora energije u proizvodnji i potrošnji energije. Strategija također donosi i financijske, ekonomske i gospodarske pokazatelje. Iz njih je razvidno kako je razvoj energetskog sektora u konačnici isplativ i kako dekarbonizacija otvara nove mogućnosti u gospodarstvu. Sveukupno ulaganja procijenjena su između 378 i 461 milijarde kuna tj. 12,5 do 15 milijardi kuna godišnje. Od toga intenzivnija ulaganja su u periodu do 2030. godine koji se kreću cca od 14 do 17 milijardi, a manja u periodu od 2031. do 2050. cca 12 do 15 milijardi kuna. Analize također pokazuju da bi provedba svih mjera uzrokovala porast svih najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u RH. Uz predviđene godišnje investicije od 16,8 milijardi kuna u razdoblju od 2021. do 2030. može se očekivati porast bruto domaćeg proizvoda između 2,5 i 3% godišnje. U razmatranom razdoblju s obzirom na razinu BDP-a iz 2018. godine odnosno za oko 11 milijardi kuna godišnje. Također očekuje se i porast bruto dodane vrijednosti između 2,5 i 3% godišnje u razmatranom razdoblju s obzirom na razinu iz 2018. godine odnosno za oko 9,4 milijarde kuna godišnje. Strategija predviđa i povećanje broja zaposlenih između 50 i 100.000 do 2030. godine što sa sobom donosi i porast prihoda od poreza za oko 1,6 milijardi kuna godišnje. Dakle, strategija predviđa proces energetske tranzicije koji će biti kapitalno intenzivan i uz očekivani veći angažman privatnog kapitala u financiranju projekata, posebice onih vezanih uz obnovljive izvore energije te se misli na sredstva, tu se misli na sredstva zainteresiranih tvrtki, sredstva financijskih institucija te sredstva fondova uključujući mirovinske fondove. Osim privatnih investicija angažirana će biti i sredstva EU iz programa Kohezijske politike i drugih programa poput inovacijskog, modernizacijskog ili fonda za pravednu tranziciju koji su nam otvoreni, a koji se planiraju za iduću financiju perspektivu u proračunu EU. Zadnja dva fonda usko su vezana uz sredstva prikupljena od dražbe emisijskih jedinica i naknade za emisiju CO2. Dakle, ambiciozan investicijski plan treba se ostvariti korištenjem i privatnih i javnih sredstava, ali će kod javnih sredstava naglasak biti stavljen na sredstva dostupna projektima koje imaju dekarbonizacijski efekt i koja će promovirati obnovljive izvore energije. Strategija energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu ambiciozna je po pitanju razvoja čiste energije. Ono što se može očekivati, a što je u skladu sa europskim zelenim sporazumom je povećanje ciljeva do 2030. godine. U tom kontekstu u pogledu obnovljivih izvora energije Hrvatska je jasno iskazala snažnu podršku i ambicioznost. Važno je naglasiti kako je strategija iako rađena prije predstavljanja europskog zelenog plana, snažim promišljanjem dekarbonizacije energetskog sektora u potpunosti s tim u skladu. Zbog svega navedenog, molim ovaj cijenjeni Dom da usvoji Strategiju energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu te da time napravimo prvi korak koji će osigurati dekarbonizaciju hrvatske energetike uz jasne i pozitivne makroekonomske učinke za RH. Hvala na pažnji. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 12 replika. Izvolite kolega Bulj. U ovome prijedlogu strategije i uspoređujući je sa izjavama Andreja Plenkovića, Plenković u špade, a vi u kupe. Andrej Plenković spominje zelenu energetiku ko premijer, zašita okoliša, očuvanje zraka, sve ono što je štetno sa fosilnim gorivima, a vi baš forsirate fosilna goriva, poglavito plin, naravno i 9 istražnih polja koja su u novom Nacrtu prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije bušotine, bušit će se Jadran u Splitsko-dalmatinskoj županiji, znači ovo je sasvim suprotno.

Zahvaljujem na pitanju. Ovo je Energetska strategija RH, znači Energetska strategija RH obuhvaća kompletnu energetiku RH, jasno je da u njoj, u njoj se govori i o fosilnim gorivima koja su naša realnost sada i biti će sve do 2050. godine sukladno onome što je tema ove strategije, idemo k dekarbonizaciji, to znači veće podizanje obnovljivih izvora, a smanjenje fosilnih goriva. A kada ste spomenuli plin, javno vam je da je plin idealno tranzicijsko gorivo koje manje emitira CO2 i jasno je da u cijelom kontekstu korištenja fosilnih goriva jel smo na to prisiljeni jer se ne može tek tako sve to promijeniti, plin ima važan udio i on će jasno i dalje to ostati do nekog vremena. Izvolte, prvo vi. Tražim stanku u ime kluba MOST-a po pitanju ove Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. jednostavno se kosi s onim što Andrej Plenković cijelo vrijeme ponavlja. Ključne točke EU, Europskog vijeća, Europske komisije, zelena energija, ovdje se forsiraju fosilna goriva, bušotine na krškom području, na području Dinare, Dinarskog gorja, na području Jadrana, to je jasno prostornim planovima to je vidljivo i to znate. Međutim, da vi govorite o špade, Plenković u kupe vidljivo je da su ovdje fosilna goriva plin. Međutim, činjenica je da mi sada u obnovljivim izvorima ne koristimo sunce. Klub MOST-a je davno dao Zakon o mikrosolarima, mi milijardu i pol kuna naši građani iz džepova strancima plaćaju vjetroelektrane koje niču kao gljive poslije kiše. Pa pogledajte što se događa, ja idem putem Knina, putem Jadrana, kome iđe novac ono što se vrti? To je Vrdoljak s ovim pravilnikom napravio za vrijeme vlade Zorana Milanovića na zadnjoj sjednici. Taj pravilnik pljačka hrvatske građane, to je pljačka.

Znači pogoduje se plinskom biznisu ovdje u ovome slučaju fosilna goriva, ne zelena energija i pogoduje se stranim tvrtkama kao što je mužnja novca naših građana subvencijom obnovljivih izvora na vjetroelektranama koje su u rukama stranih vlasnika.

Naime, nisam čuo od poštovanog državnog tajnika da se nešto reklo o konstantnom smanjenju proizvodnje i nafte i zemnog plina u Hrvatskoj. To ne znam da li je navedeno u tiskanom izvješću, ali ovdje s govornice nisam čuo niti riječ. A to je jedan golemi, golemi problem i ja ću reći najveći problem što se tiče energetike u Hrvatskoj. Naime, Hrvatska je 1990. imala 2.500 milijuna tona proizvedene nafte iz svojih izvora, to je onda bilo 50% potreba Hrvatske, danas bi to bilo oko 30%

Znači ne ulaže se u eksploataciju, ne ulaže se u istraživanje novih naftnih polja nego je jednostavnije kupovati naftu izvana. Druga stvar, radi se o zemnom plinu. Zemni plin, dakle mi danas imamo nešto veću potrošnju smo imali 1990. godine s tim da smo 1990. godine imali 75% iz svojih izvora, 75% iz svojih izvora, a danas smo negdje na 40% odnosno 60% uvozimo. Ako je ovo Energetska strategija Hrvatske da svoju naftu ne eksploatiramo, da svoj zemni plin ne eksploatiramo onda nam je strategija stvarno sjajna. Dakle, i ovim putem vas potičem, vas koji ste u tom resoru da se ne uvozi nego se proizvodi vlastita nafta i zemni plin jer to je svaka normalna država radi.

Poštovani državni tajniče, vi ipak ovom strategijom skačete predsjedniku Vlade Plenkoviću u usta jer mogli smo čuti više puta kako se objeručke europski zeleni plan a i ovdje u ovom programu predsjedanja se govori o tome da klimatski neutralna Europa 2050. je objeručke prihvaćen plan. To bi značilo spuštanje emisija za 95% a to nije niti u jednom vašem scenariju zacrtano dakle vaš najambiciozniji plan je spuštanje emisija do 2050. za 74% Prema tome, teza o usklađenosti za europskim politikama ne stoji.

Hvala. Poštovani državni tajniče, vidite danas govorimo o strategiji, vi iznosite strategiju, dakle ministar je poslao vas kao državnog tajnika što govori da on ne shvaća ovu strategiju važnom i druga stvar, odgovorite molim vas na pitanje zašto HE Dubrovnik u Platu ne radi 13 mj., ona je već nagomilala gubitke od oko milijardu kuna? Recite jeste li utvrdili kolike su štete nastale financijski, kada ćete početi proizvoditi, zašto ste odbili pomoć inozemnu da vam pomognu obnoviti hidroelektranu i naprosto zašto jer je hidroenergija važan dio strategije energetskog razvoja međutim već sada se može reći, je li možda nekom u interesu da HE Dubrovnik stoji da taj uvoznik, jer mi previše električne energije uvozimo. Ne stoji da je ministar neozbiljno shvatio ovu strategiju jer to jednostavno nije tema, dapače, ministar je u ovoj strategiji uključen od prvog dana do samog donošenja a što se tiče HE Dubrovnik, prije svega, tema HE Dubrovnik je tema HEP-a, tema uprave HEP-a, tema nadređenih institucija koji su dolje zakonom propisani da naprave sve očevide i sve što je, ono što je moje mišljenje i nas u ministarstvu, HE Dubrovnik će proraditi onog dana kada se steknu svi propisani uvjeti i sigurnosni i u svakom drugom smislu da ona može sigurno raditi i da više ne daj bože ne bi bilo kakvih situacija kao što je bilo sada jer mislim da cijena jednog života je nemjerljiva s time šta vi govorite da je nešto izgubljeno. Što je to izgubljeno ako elektrana ne

E sada, jedan od energetskih projekata je dosta opterećivao naše bilateralne odnose na Mađarskom a to je pitanje reverzibilnog plinovoda iz Hrvatske u Mađarsku i natrag naravno da se može plin iz Mađarske u Hrvatsku. Zanima me s obzirom da sam čuo da su sve dozvole dobivene, da Plinacro već ima i određeno u proračunu sredstva za taj projekt.

Očito vam je promaklo protekla dva tjedna vijesti, bilo je svečano otvorenje, sve je otvoreno, sve je u funkciji, ogromna investicija završena, vrhunski objekt tako da eto, možemo sa zadovoljstvom konstatirati da je taj dio između Hrvatske i Mađarske koji je bio dogovoren još dok ste vi u ministarstvu radili je apsolutno sada u funkciji i u primjeni. Kolege nema, nakon njega je kolega Stjepan Čuraj pa kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite kolega. Poštovani državni tajniče, mi ovdje dosta možemo čuti već i u replikama i u zahtjevima za stanku neke oprečne informacije gdje plin koji inače kao nisko ugljični, fosilno gorivo, zapravo ono sa najmanje emisija ugljikovog dioksida se prokazuje kao nešto štetno, gdje neki obnovljivi izvori energije su dobri a drugi kao nisu, nekima se pogoduje, nekima ne, tako dalje. Mene zanima kad gledamo sigurnost energetske opskrbe upravo šta je sa plinskom kogeneracijskom termoelektranom u Osijeku koja ističe iz, njen vijek trajanja ističe i tu smo imali različite projekcije od 250 megawata do 500, pa 400, pa kreni, pa stani, a ona nam znači u Osijeku sigurnu opskrbu prije svega toplinskom energijom i industrijske pare, dakle i za razvoj gospodarstva i obližnje industrijske zone, zanima me gdje je to i čisto zbog ove sigurnosti energetske opskrbe [[Upadica: Hvala, izvolite odgovor]] [[Govornik se ne razumije]] grada Osijeka. Hvala, što se tiče tog projekta konkretne, podatke sada nemam jer to jasno rade ljudi iz HEP-a, ali ono što sigurno mogu reći je da na isti način kao što se i ELTO u Zagrebu ovaj obnavlja i modernizira da je bitno da i za taj projekt se naprave takvi projekti da će visoki stupanj kogeneracije biti uvjet i za financiranje i Bayardija i svih ostalih, tako da koliko ja imam informacije, od tog projekta se ne odustaje, samo je pitanje novih tehnologija i primjene super modernih učinkovitih postrojenja jer je to cijela, cijela poanta, a u smislu ove strategije jasno da taj projekt ima i smisla i za energiju balansiranja obzirom na veći broj obnovljivih izvora energije koja će se u budućnosti pojaviti, znači taj projekt nije zastao samo je pitanje njegove realizacije i da bude u što boljem [[Upadica: Hvala]] boljem Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče, dakle obnovljivi izvor energije je vjetar, sa vjetroelektranama postoji određeno iskustvo koje imamo u smislu planiranja, u smislu lokacija, vjetroelektrane već rade određeni period, kroz procjene utjecaja na okoliš se uvijek ukazivalo utjecaj vjetroelektrana na biljni i životinjski svijet, prvenstveno vezano na ptice, koridore letova i sve ostalo, moritorinzi su napravljeni, mene zanima da li u ministarstvu postoje podaci koja su iskustva, o čemu je riječ, jer vi jedno od elemenata u ovoj strategiji govorite o integriranom ili integralnom prostornom planiranju koji mora se bazirati na određenim elementima, na određenim analizama, to znači kad su prvo išle vjetroelektrane nismo imali iskustvo i one su bile planirane na strašno puno prostora u RH i sad imamo određeno iskustvo i mene zanima da li ministarstvo ima podatke da znamo da ne [[Upadica: Hvala]] ponavljamo grešku iz prošlosti. Hvala na pitanju, jasno da ministarstvo prati sve ove projekte koji su do sada uz uredne ekološke studije dobili svoja, svoja odobrenja, koliko znam uprava prirode i uprava, uprava za zaštitu okoliša se s time bave i jasno je da koliko imam saznanja od njih u budućim projektima se vodi računa da ta udaljenost stupova bude još veća, tako da i rezultati odnosno ti rezultati monitoringa budu još i bolji, tako da u tom dijelu, mislim da se to sve prati u redu i dobra je stvar što joj nove tehnologije omogućuju da na istome stupu imate više megawata postrojenje, znači krenulo se negdje od jedno cijelo i nešto, danas to već se penje na 7,5 megawata, znači da izloženost okoliša će biti manja obzirom da će jedan, jedan stup odnosno jedan agregat moći proizvesti više struje. Hvala potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče i mi iz HSS-a se ne slažemo s ovom, ovim prijedlogom strategije jer ona ne prati Europski zeleni plan gdje je cilj da do 2050. da Europa postane klimatski neutralan kontinent. Mi s ovim ciljevima koje ste vi ovdje zacrtali to nećemo dostići, evo samo na primjeru proizvodnje električne energije iz solarne i sunčeve energije mi smo trenutno negdje na 54 instaliran, megawata instalirane snage, a već da bi dostigli europski prosjek od 5% trebali bi imati 800 megawata, kad ćemo i to dostići i da li ćemo ikad to dostići, a imamo bolji potencijal nego Finska, Njemačka i neke druge europske države, a u funkciji razvoja energetske strategije RH treba biti i poljoprivreda, pa vas pitam što ste učinili da smanjite administrativne prepreke za proizvodnju energije iz biomase u funkciji proizvodnje hrane i očuvanju života u Slavoniji i drugim nerazvijenim krajevima, a tu imamo šansu. Uvaženi zastupniče Vlaović, ne bi se složio da ta strategija ne prati ovaj Zeleni plan iz razloga mi smo napravili strategiju sukladno dostupnim komercijalnim i tehnološkim informacijama, ne možemo napraviti strategiju na način ono što bismo mi željeli, ali kao što smo strategiju napisali, očekujemo da će u tijeku, u tijeku ovaj i tehnologija očito napredovati i sve one mjere koje će se na temelju Europskog zelenog plana ovaj u međuvremenu pojaviti, samo pojačati ove naše rezultate odnosno naša predviđanja koja smo tu napravili.

Spomenuli ste u uvodnom izlaganju infrastrukturu i da su potrebna veća ulaganja u infrastrukturu i to je točno, ja se s vama slažem i to podržavam, međutim glavne prepreke danas ulaganju u infrastrukturu i privatnih investitora su administrativne prepreke, o tome ću malo više govorit kad budem imao raspravu u ime kluba, ali mi u ovoj, kroz ovu strategiju ja ne vidim skoro ili onako energičnije rješavanje tih administrativnih prepreka koje bi mogle onda dovesti do povećanja ulaganja u infrastrukturu i u investicije za, u, u, u, u obnovljive izvore energije, evo to, to je ono što mi fali u ovom, u ovoj Mi smo već donijeli integrirani nacionalni energetski klimatski plan za RH. To je ustvari provedbeni dio ove strategije. Između ostalog to smo i bili dužni, dužni sukladno našim obvezama prema EU, a ne bi se složio da nismo administrativno rasteretili ovaj dio kad je u pitanju energetika. Vi znate da smo donijeli i zakon, uredbu kojom smo samoopskrbu regulirali, da u svim ovim podzakonskim aktima maksimalno, maksimalno skraćujemo sve te nepotrebne procedure kojih je nekad i bilo. Komuniciramo jasno sa zainteresiranom javnošću, posebno sa Gospodarskom komorom i sa HUP-om gdje jednostavno u toj dnevnoj komunikaciji otklanjamo te prepreke.

Nakon njega kolega Gordan Maras. Kolega Maras.

Zanima se koliko se ova, ovaj dokument vaš oslanja na Europski zeleni plan? Znači, svjesni smo kako se EU okreće obnovljivim izvorima energije i koliko će se ulagati u narednom periodu. Gdje je tu Hrvatska i kako se mi sa time nosimo? Znači, mi vidimo da u Hrvatskoj se ne gospodari niti dobro energijom, niti okolišem odnosno niti otpadom koja može biti također izvor energetski u nekom dijelu, ali zanima me da li imate to plan promijeniti.

Da smo mi ambiciozni čak i više od EU je jasno da smo do '30. podigli cilj iznad cilja EU. Cilj EU obnovljivi izvori u ukupnoj potrošnji energije 32, cilj Hrvatske je 36,6. Tako da apsolutno tu smo ambiciozni i jasno da očekujemo dostav od ovih, od nove financijske perspektive gdje je jasno rečeno već u najavi te perspektive da će se financiranje obnovljivih izvora, ovaj energetskih tranzicija ovaj pametnih otoka i svih ostalih situacija koje su za nas bitne financirati i jasno da ćemo to iskoristiti i maksimalno smo to u integriranom planu i napisali. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kakav je položaj RH u odnosu na EU što se tiče udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji? Plan je EU u 2020. učešće obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji cca 20%, a Hrvatska je već 2017. imala učešće u bruto neposrednoj potrošnji 27,3% Plan je EU emisija CO2 21,5 milijuna tona u 2020., a 2030. 17,2, a Hrvatska je 2016. imala 17,1 milijun tona emisije CO2. Hvala na pitanju. Kao što ste i konstatirali maloprije u ovoj replici sam rekao, znači mi smo u, o korištenju obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije iznad prosjeka EU i tako će i biti i dalje. To je ono što je veliki naš još zadatak, a što se tiče ukupnosti, rezultata tu smo dobri sada i bit ćemo i dalje. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ, kolega Kosor, kolega Borić? Ako ne, onda otvaram raspravu. Imamo 10 prijavljenih klubova. Prvi je Klub GLAS-a o kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite kolegice Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, suradnicom, kolegice i kolege pred nama je Prijedlog Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu. U nekoliko navrata sam pitala gospodina Plenkovića, čak i pisala vezano uz to gdje su nam strategije, gdje su nam dokumenti jer gospodin Plenković apsolutno stane uz gospođu Ursulu von der Leyen i govori o klimatskim o prilagodbi klimatskim promjenama, govori o svemu tome, onda me zanimalo kakva je to stvarnost. I između ostalog kad je rekao evo Prijedlog Strategije energetskog razvoja RH samo što nije, ja sam moram priznati onako mislila sad ćemo dobiti nekakav dokument baš se veselim da to imamo i dobro je da imamo i dobro je da se i Hrvatska tu uključi u neke druge zemlje članice EU i dobro je da to imamo. I onda naravno, ne znam valjda ću do kraja života biti nekako naivna i vjerovati onima koji nešto govore, a trebam se uvijek znati da moram vjerovati onom što pročitam. Uzela sam ovu strategiju, krenula čitati, najprije sam bila ljuta, ona sam bila nekako krene ona nekakva agresivnost, onda sam na kraju bila tužna. Znate šta vam je ova strategija, moramo ju imati, imamo kvačicu i mi dalje zapravo ne znamo što ćemo.

Što su elementi plana? Kaže čista energija, energetska obnova, zelena industrija, zeleni promet, održiva mobilnost, održiva poljoprivreda, biološka raznolikost, uklanjanje onečišćenja važan element naravno vezano za socijalnu pravednu tranziciju i kaže 100 milijardi eura iz javnih i privatnih izvora za nova radna mjesta. Zemlje koje misle, zemlje kojima je važna njihova budućnost će odraditi sve što trebaju odraditi, dakle morate imati strategiju, morate imati akcijski plan, morate imati ideju da uopće uđete u tu jednu veliku priču da možete povući sredstva i morate najveću energiju potrošiti. Pri tom ne mislim ovu energiju nego vlastitu energiju prilagodbe vezano uz 2030. jer će te zemlje imati priliku da zaista naprave iskorak vezano uz gospodarstvo, vezano da se zaista smanji i iseljavanje naših mladih, ali da budete prihvatljivi i za nešto drugo. To ova strategija jednostavno nije. Ova strategija je dokument kojem ste vi stavili kvačicu, mi ju imamo. Ali što ćemo raditi do 2030. Ova strategija otprilike kaže čekat ćemo pa ćemo vidjeti što će biti. Ako će tako biti svaki put onda ćemo svaki put kada vidimo neka izvješća koja su prvenstveno vezana uz nekakve razvojne politike biti na kraju popisa sada 27 zemalja koje su članice EU pri kraju. Ona je trebala biti puno ambicioznija, morala je ponuditi jače scenarije, ali ona to nažalost nije napravila. Druge zemlje su otišle puno dalje u prilagodbi klimatskim promjenama, to su otišli na razini osobnoj, na razini jedinica lokalne samouprave. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa samo sliku koja govori o svemu, kako se grad Zagreb odnosno gradonačelnik grada Zagreba misli da se radi prilagodba klimatskim promjenama, naravno govorim sarkastično. Imali ste priliku vidjeti, on to misli na način da stavi na Cmrok topove koji proizvode snijeg na temperaturi +17 koju onda zapravo malo rashladi sve one koji su na livadu legli i sunčali se. Dakle, to je jednostavno slika kako pojedini gradovi to doživljavaju. Ja ću krenuti redom. Krenuti ću malo, prvo scenarij, razmatrana su tri scenarija, scenarij nula, to je onaj scenarij koji kaže kontinuitet pa šta se bude desilo desit će se. Scenarij 1 koji kaže ubrzane energetske tranzicije i da je strategija dalje govorila o toj ubrzanoj energetskoj tranziciji što ćemo raditi, kako ćemo se određivati, što će biti ja bih rekla da. Ali čak nije do kraja razrađen ni scenarij onaj umjerene energetske tranzicije. Da ne zaboravim, mislim da je dosta važno da se spomenu i primjedbe koje su ovdje bile. U ovom dokumentu koji imamo više od pola dokumenta su primjedbe, te primjedbe su dosta zanimljive, dosta je zanimljiv taj broj koji se je dobio u e-Savjetovanju i ja sam sada malo išla vidjeti šta je prihvaćeno, šta nije prihvaćeno, šta je primljeno na znanje. Nigdje nismo dobili tablicu prihvaćenih primjedbi, ali neke su na znanje, a ono što je prihvaćeno, prihvaćene su vam uvijek primjedbe gdje neko kaže krivo ste napisali tu i tu riječ, pa je to primjedba koja se prihvaća ili kaže krivo ste naveli taj i taj pojam, to je primjedba koja se prihvaća. A glavnina odnosno puno primjedbi je i tu ću malo o otpadu pa ću se onda vratiti na strateške ciljeve je vezano uz otpad. Jednako tako i zeleni plan kaže uklanjanje onečišćenja, ali su neke zemlje u problemu rješavanja otpada otišle znatno dalje. Ovdje se između ostalog govori o energetskom korištenju otpada odnosno da budemo do kraja precizni, korištenje otpada za proizvodnju energije. Ali jednostavno nije razrađeno, nije definirano. Nije definirano kako, nije definirano koji otpad. Ono što smo svjedoci i ne možemo zaista govoriti o tome da se ne osvrnemo na situaciju koju imamo, glavni grad je jedan odličan primjer, glavni grad RH se može zvati kantograd jer je zaista zatrpan kantama iz kojih otpad ide na sve strane. Ono što sam imala prilike čuti, ali to zaista sada govorim da sam čula, moram provjeriti i to ću pismeno zatražiti, da je Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša naručio, riječ je o plastičnim kantama da ne bi bilo zabune u koje pohranjujemo otpad, dakle ide se u prikupljanje novih milijun i 200 tisuća kanti. Dakle uz ove postojeće kante za otpad koje imamo u RH u pojedinim gradovima, ako nas ima 4 milijuna na 3,3 stanovnika će biti jedna plastična kanta za otpad što zapravo je zastrašujuće iz jednostavnog razloga što mi nemamo riješeno i kada svi zajedno prikupimo i kada sortiramo i kad odradimo to sve zajedno što se radi s tim otpadom i apsolutno sam sigurna da jedno od ključnih stvari koje u ovom trenutku svi zajedno trebamo puno energije, puno truda i puno napora da vidimo što ćemo sa tim otpadom dalje jer grad Zagreb je počeo smrdit što nikad nije smrdio što će se desiti sa nekim drugim gradovima ili sa nekim je daleko od toga ali vratit ću se na strateške ciljeve. Kaže glavni strateški ciljevi energetskog razvoja RH je rastuća, fleksibilna i održiva proizvodnja energije kroz smanjenje ovisnosti o uvozu energije zaustavljanjem pada domaće proizvodnje. Dakle, zaustavljanjem pada domaće proizvodnje a rastuća i održiva proizvodnja, dakle apsolutno jedno s drugim bojim se da neće ići. Zatim optimalnim korištenjem postojećih kapaciteta za proizvodnju i ulaganje u novu proizvodnju. Sve ok, sve 5 ali kako? Što? Gdje su brojke? Onda je razvoj energetske infrastrukture i novih dobavnih pravaca energije i veća energetska učinkovitost. Dakle kaže razvoj energetske infrastrukture, dakle to su projekti koji su nevidljivi ali koji su izuzetno bitni i važni. Jedna od važnih stvari vam je energetska učinkovitost koja se relativno brzo može vidjeti i može postići u javnoj rasvjeti. Dakle vi možete relativno brzo postići energetsku učinkovitost u javnoj rasvjeti, jednako tako možete smanjiti i stupanj onečišćenja, svjetlosnog onečišćenja. I sad ajmo jedan primjer da vidimo kako to u stvarnosti izgleda. Idemo primjer, meni su najbliži primjeri grada Zagreba pa onda uvijek volim taj primjer. Sad ide jedan projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Zagrebu i sa jednim isto, otprilike istim veseljem, idemo mi malo vidjeti što to je jer mislim da je tu dobro, da će se to dobro napraviti. I sad dođemo do slijedećeg. Dakle, biramo koncesionara koji će ponuditi nove lampe koje će biti energetski učinkovite na način da naravno one budu, da mogu s jednog mjesta se s njima može upravljati, dakle sve u skladu sa zelenim planom i to će biti jedan koncesionar. Te lampe postavljamo na stupove. E sad ti stupovi su vlasništvo HEP-a. Ne grada Zagreba. E sad treba nešto do tog stupa dovesti, dakle ne ... [[Govornik se ne razumije.]] morate imati nešto, e sad tu je drugi koncesionar u gradu Zagrebu koji spaja one žice od stupa do stupa. Mene živo zanima kako će, i to je ta administracija i to je ono, kako će to funkcionirati, to je jedan primjer, jedan će biti za lampe, za stupove će biti HEP koji će morat dat suglasnost i grad Zagreb i ne znam ko a slijedeći koncesionar je onaj koji dole upravlja žicama. To vam je stvarnost.

Ono što bi u jednoj maloj zemlji kao što je Hrvatska bilo za očekivati, da kad vi idete tom zemljom, da su sve javne zgrade i javne namjene pod skelama, u projektu energetske učinkovitosti, da su i određene privatne zgrade jednako tako u projektu, dakle taj projekt energetske učinkovitosti govori o nekoliko stvari. Govori o tome da iza toga projekta dobijete kuću koja bolje izgleda, to je meni važno kao arhitekt, sa oproštenjem, ja to uvijek gledam, dobijete kuću koja troši manje energenta, dobijete kuću di vi iz novčanika manje trošite za energent. Zamislite što to znači. Govorim samo, ovo je energetska u smislu fasade ali ne i u smislu dizalica topline što je još dodatno. Dakle, sve naše bolnice gdje su ljudi 24 sata, svi domovi umirovljenika, bez obzira da li su javni ili privatni, gdje su ljudi 24 sata, vrtići, škole, fakulteti i kod nas već u ovom trenutku i to bi trebalo biti glavni projekt, trebali biti zaista u smislu energetske učinkovitosti obnovljene, ne u smislu samo izvanjskog nego i u smislu energenta koji je. Iza toga višestambene zgrade, stambene zgrade, mi to radimo polovično, ne radimo kako treba. Bio je sad, dakle vezano uz obiteljske kuće, dakle govorimo o stvarnosti, jedan papir, čak i ovaj papir nije u smislu ambicioznosti, on je onako zaista, moram priznati da sam tužna, voljela bi da je tu, da tu ima nešto više, da tu ima nekakav iskorak, da tu ima nekakav čak i da smo se i precijenili pa rekli ljudi moji, do 2030. ćemo napravit to i to, akcijske planove, povući ćemo puno sredstava, ući ćemo u projekte, odradit ćemo. To nažalost nije ovaj dokument i onda dođete do stvarnosti i vidite da smo u svim tim stvarima šepavi mački. Meni je to žao. Ja tu nemam problem, nemam ni problem što bi to, tu strategiju donijela Vlada g. Plenkovića, ja imam problem što ta strategija neće biti dokument koji će omogućiti daljnji razvoj RH i to je moj problem i tu ću se zaustaviti u ime kluba, imam i pojedinačno, onda ću s nekim primjerima.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle danas raspravljamo o dokumentu koji je po meni iznimno važan za RH i koji kad ga donesemo, ukoliko ga poslije toga i provedemo u mnogome će ovisiti stil i način života naših građana 2030. odnosno 2050. i zato mislim da je vrlo važno da probamo postići visoki stupanj konsenzusa oko tog dokumenta. Iz ovih do sad rasprava, što kroz repliku, pa i u ime kluba što smo čuli, očigledno iz pomalo možda i politikantskih razloga će to bit teško. Dakle, kad pogledamo tu strategiju koja je pred nama, energetsku strategiju, onda bih ju ja podijelio u neka osnovna 2 pravca djelovanja, kako je kroz nju napravljeno, naravno opet podijeljeno na 10 odnosno na 30 narednih godina. Prvi pravac djelovanja bi se mogao jednostavno svest na smanjenje ukupne potrošnje energije, a drugi pravac bi bio definiranje promjena oblika energije u strukturi ukupno potrošene energije. Sve to je razrađeno u 3 scenarija odnosno stvarno 2 jer ovaj jedan je praktički nastavak kontinuiteta, dakle scenarij jedan i scenarij dva, a scenarij nula je kontinuitet i u prvih 10.g. postoji razlika između scenarija jedan i scenarija dva, ali nije značajna. Čuli smo već i kroz replike kakvo je stanje vezano uz stakleničke plinove odnosno kakvo je stanje u RH, dakle strategija se na neki način vodi prvo potrebom smanjenja emisije stakleničkih plinova iz energetskog sektora, dakle u ovom trenutku RH čak je ispred onoga što je prosjek EU. Ako pogledamo u strategiji, pa mogo bi čak reć samo par slika koje su dane, iz njih se može u stvari prepoznat ovo što sam govorio o pravcima djelovanja, već prva slika koja govori o ukupnoj potrošnji energije prema scenariju S2 ili ova koja govori prema scenariju S1 pokazuje nam trend koji iz godine u godinu treba nam doć smanjenja ukupne potrošnje energije, ali onda tu i razrada po oblicima energije u toj primarnoj energiji, dakle praktički nakon 2030. u potpunosti izbacujemo ugljeni koks, zadržavamo se na tekućim gorivima i prirodnom plinu, ali ako detaljno gledamo podatke onda vidimo da u ukupnoj potrošnji energije upravo ta dva energenta iz godine u godinu padaju, a drastično rastu obnovljivi izvori. Ovdje na toj slici kad gledamo električnu energiju, dakle ona je ovdje samo prikazana u onom dijelu uvoza električne energije jer onaj dio električne energije koju proizvodimo kod nas, nju već proizvodimo iz nekog od ovih oblika koje sam spomenuo. Dakle, i jedan i drugi pravac već na toj prvoj slici možemo detaljno objasnit, dakle imamo i promjenu oblika energije koju koristimo u ukupnoj potrošnji energije, a isto tako i ukupno smanjenje potrošnje energije. Ovo smanjenje potrošnje energije kroz strategiju kako je to detaljno objašnjeno iako smo u prijašnjoj raspravi mogli čut da nije ništa dovoljno jasno objašnjeno, ja se s tim ne mogu ipak složit jer strategija nije detaljni akcijski plan za svaki segment onoga što želimo postić nego analizira stanje, daje podatke i definira nam ciljeve koje trebamo postizat kroz određene godine koje su pred nama, a onda na osnovu te strategije trebamo radit akcijske planove za svaki od ciljeva kako ih postići. Dakle, ova manja potrošnja energije ide prije svega i vezana je uz energetsku obnovu prostora bilo za stanovanje, bilo poslovnih zgrada, ali mogli bi to svest pod jedan zajednički neki nazivnik grijanja prostora. Tu je najveći mogući učinak i upravo koliko se kasnije kroz bogatstvo samog našeg proračuna u narednom vremenu, BDP-a, naših građana, poduzetnika, bude ulagalo u energetsku obnovu, nazovimo to zgrada, toliko ćemo značajnije manje koristiti odnosno trošiti energiju na grijanje. Drugi oblici su naravno vezani i uz promet, kvalitetu samih strojeva za proizvodnju električne energije, ali i one koje imamo u industriji da njihova efikasnost bude što veća, ali to je sve nešto što nam može manje doprinjet u odnosu na ovo što je vrlo jednostavno, ali financijski vrlo zahtjevno. Sad odma ću se osvrnut, tu možemo reć da u stvari je strategija tako postavljena da imamo, neki bi rekli, veliki trošak za obnavljanje energetsku obnovu zgrada, ali naravno s druge strane to nam je i prilika jer kroz obnavljanje zgrada pokrećemo i naše gospodarstvo i zapošljavamo ljude, a samim tim imamo ogromnu uštedu energije kad to odradimo. I sad ovaj drugi pravac djelovanja, a to je promjena oblika energije dakle u ukupnoj strukturi kao što sam to već rekao potrošnje, idemo na tu osnovnu podjelu a to je da smanjujemo i to mogao bi čak reći drastično smanjujemo potrošnju fosilnih goriva a prije svega povećavamo obnovljive izvore energije a onda u tim obnovljivim izvorima energije, i hidro i vjetar i sunca i biomasa i bioplin i sve ono što u obnovljive izvore možemo nabrojati. Važan dio u samoj strategiji je još vezan uz promet gdje bilokoje ozbiljne promjene u prometu se uglavnom na neki način opet vežu uz električnu energiju pa onda smanjivanjem trošenja fosilnih goriva, mi ustvari dolazimo do onog slijedećeg koraka a to je da izrazito forsiramo proizvodnju električne energije jer ako gledamo promet, dakle prelazimo manje-više na električne automobile pa sad hoće li to bit vodik ili će to biti baterija, postaje potpuno svejedno ali radi se o električnim vozilima i opet se radi o električnoj energiji. Vodik u tom slučaju postaje samo neki rezervoar, spremnik energije. Dakle kod promjene oblika forsiramo proizvodnju električne energije i sad mogli smo ovdje čut kroz replike da se jako forsira plin međutim kad pogledamo proizvodnju električne energije u gigavat satima, onda vidimo da upravo proizvodnja iz termoelektrana koje je uglavnom s vremenom postaju plinske, drastično nam pada u proizvodnji električne energije a povećava se vjetroelektrane i solarne elektrane dakle kad gledamo koliko proizvodimo električne energije. Povećava se i proizvodnja iz hidroelektrana ali onda kad pogledamo instaliranu snagu, e tu vidimo da je potrebno osigurat i veće količine snage iz termoelektrana. Pa oni koji malo kuže kako funkcionira energetski sustav i što znači proizvoditi iz vjetra, što znači proizvoditi iz sunca, onda znadu da za svaki taj kilovat sat proizveden iz vjetra ili iz sunca, moramo imati neki stabilan izvor koji nam je u pričuvi. Naravno da je to financijski zahtjevnije jer imate više kapaciteta koje ustvari ne koristite kontinuirano nego imate rezervu ali s druge strane, to je ovaj uvjet da pređemo na obnovljive izvore jer nemamo obnovljivih izvora koji nam mogu sami sebi bit rezerva. I naravno da energetski potencijal Hrvatske je upravo što se tiče obnovljivih izvora u vodu, u vjetru i u suncu. Što se tiče vode, sve one vodotoke koji su mogli dat veće količine električne energije odnosno na koje smo mogli instalirati velike snage, praktički smo dobrim djelom iskoristili, a ostalo nam je da možemo djelovati na prostoru vjetra i sunca i upravo je zato ova strategija tako i napravljena ali je napravljena na način da bi bila i održiva jer kad bi samo forsirali obnovljive izvore i išli prema tome da proizvodimo električnu energiju iz obnovljivih izvora gotovo 90 i nešto posto a pri tome ne osiguramo kapacitete za rezervu, onda nam slijedi raspad sustava u nekom trenutku. Kao zanimljiv podatak je i podatak da mi i sad koristimo jako puno energije iz biomase međutim većina te energije iz biomase je ustvari za onaj dio o kojem sam pričao, a to je vezano uz grijanje prije svega. I u tom djelu biomasa će i ostat velikim djelom i za područje grijanja ali naravno i za proizvodnju električne energije onoliko koliko je to moguće i kako je to strategija predvidjela. Na kraju bih rekao da je strategija dobro osmišljena, pokriva osnovni cilj a to je smanjenje stakleničkih plinova odnosno ekvivalent CO2 za period od 10 g. pa onda s pogledom za još 20 g., napravljena je na način da osigurava stabilnost elektroenergetskog sustava, povećava proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i pri tome osigurava našem gospodarstvu da kroz narednih prvo 10 a onda i 30 g. u svemu, u svem tom tranziciji, prije svega vidi priliku a ne trošak, da naši i građani u tome vide priliku a ne trošak i da ukupni efekt ove strategije na kraju bude pozitivan i za građane i za gospodarstvo i za poduzetnike. Naravno da upravo provedba strategije ovisi o tome koliko ćemo postići konsenzus oko njezinog teksta, bilo bi dobro da oni koji ju kritiziraju, konkretno kažu što misle da bi trebalo biti drukčije, ako ima previše plina, šta bi onda umjesto tog plina trebalo uć unutra, ako nije dovoljno razrađen akcijski plan pa ni nije zamišljeno da u strategiju detaljno upisujemo akcijske planove, nego ih radimo naknadno, ali ako nema konsenzusa oko same strategije onda će kasnije biti još manje oko izrade akcijskih planova, a onda iza toga će proizaći da, a treba ju provodit kroz 10 i više godina, taško će biti osigurati da na svim nivoima vlasti, od lokalne, regionalne do nacionalne stvarno se svi i pridržavaju ove strategije [[Upadica: Hvala.]] zato vas ja molim da oni koji imaju prijedloga da ih konkretno kažu, a da uspijemo postići što veći konsenzus oko ove Izvolite kolega Dobrović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Pozdravljam još jedanput državnog tajnika i suradnicu i naravno sve kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Strategija energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. Ja ću iznijeti nekoliko uvodnih brojki da možemo lakše popratiti ovu važnu temu. U Hrvatskoj pada udio potrošnje i ugljena i sirove nafte dok je udjeli prirodnog plina, obnovljiva energija i uvoz električne energije rastu. Slično je i u državama članicama EU gdje imamo pad udjela fosilnih goriva. RH podmiruje u prosjeku 50% svojih potreba za primarnom energijom dok ostatak uvozi i taj uvoz energije raste iz godine u godinu. Uvozimo naravno 100% ugljena, preko 80% nafte i naftnih derivata, blizu 60% plina i oko 33% električne energije što naravno ovisi o hidrološkim uvjetima te godine. Time je RH postala izrazito uvozno orijentirana što se energetike tiče i to stoji cca 10 milijardi kuna ovisno naravno o cijenama na tržištu. Pogledajmo neke vanjske faktore koji su ovdje značajni za spomenuti. Mi imao novi paket energetskih propisa EU pod nazivom „Čista energija za sve Europljane“, mi imao ovisnost o uvozu energije i odgovarajući energetski mix, mi imamo prekogranične interkonekcije i alternativne dobavne pravce energije, naravno imamo potrebu integracije snažnije u jedinstveno europsko tržište. Mi imamo i ciljeve do 2030. 32% bruto neposredne potrošnje iz obnovljivih izvora energije, 32,3% energetske učinkovitosti poboljšanja i 40% smanjenje emisija stakleničkih plinova. No, mi imamo i 2050. i dakle cilj da se osiguraju uvjeti za klimatski neutralni kontinent što znamo već odgovara otprilike smanjenju emisija od 95% Kakvu energetsku strategiju bi Hrvatska danas trebala donositi? Prijedlog Strategije energetskog razvoja do 2030. je mogu reći odmah vrlo konzervativan i dobrim dijelom nije usklađen s ciljevima EU i ne ide u smjeru smanjenja potrošnje energije kroz povećanje energetske učinkovitosti i povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora. Ovaj Prijedlog Strategije energetskog razvoja samo je malim dijelom uzeo u obzir potencijale i resurse obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Naglasak nije stavljen na smanjenje emisija stakleničkih plinova u razdoblju do 2050. sukladno Pariškom sporazumu i EU ciljevima odnosno ispunjenu ciljeva okvirne konvencije UN-a o promjeni klima te ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Time je ujedno i neusklađen sa Europskim zelenim planom kojim se Europa do 2050. želi svrstati odnosno postati klimatski neutralni kontinent. Mi imamo jedan apsurd u ovoj strategiji, unatoč primjedbama koje smo imali i za Zelenu i Bijelu knjigu, energija iz otpada. Potpuno se krivo energija otpada navodi kao obnovljivi izvor energije, to ona nije. Naravno misli se na gorivo iz otpada. odgovara velikoj količini to bi mogao biti preko milijun tona godišnje goriva iz otpada očito oslanjajući se još uvijek na strategiju iz 2005. kao nekakav relevantni dokument. Sasvim sigurno dio ovog otpada, otpada na plastiku koja je fosilnog porijekla i nije ispravno metodološki navoditi je kao obnovljivi izvor energije. Dakle, nije ispravno. Međutim, evo ja ću dati odmah konkretan prijedlog i to je jedna od mjera povezivanja horizontalno raznih politika, jer upravo je moj prethodnih ovdje za govornicom pozvao da budemo konkretni, a kako otpad pretvoriti u vrijednu energiju. Postoji rješenje, dakle vrijednu energiju i to obnovljivog tipa, a to je recikliranje. Umjesto navedenih milijun tona goriva iz otpada u CGO-ima taj se otpadni papir, karton i tekstil može reciklirati, stvoriti novi proizvod i time ostvariti energetsku uštedu. Dakle, to je dizanje energetske efikasnosti u industriji. Potencijal je gotovo 35 petadžula, što je nekoliko puta više od energetske oporabe koju vi uporno gurate kao obnovljivi izvori energije. Praktički je bez štetnih emisija jer ta energija je umanjena negdje, dakle ona je izrazito vrijedna. To je ujedno i dio Zelenog plana o kojem govori pa i vaš ministar i premijer. Dakle, to bi bilo to, a ovdje se to potpuno krivo shvaća i tumači. Prijedlog strategije nije uzeo u obzir nužno povećanje energetske učinkovitosti kao mjeru koja najvećim djelom može smanjiti potrošnju toplinske rashladne električne energije u općoj potrošnji, to su i kućanstva, uslužni sektor, poljoprivreda i građevinarstvo. U strategiji se ne vidi jasno poticanje distribuirane proizvodnje električne energije na mjestu potrošnje, a u okviru provedbe mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, dakle fotonaponski sustavi, toplinski solarni kolektori itd., što bi bilo nužno, recimo ne spominje se niti izgradnja približno nulte potrošnje, zgrada približno nulte potrošnje energije. U strategiji treba jasno uklopiti obnovljive izvore energije na način da se potiče proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije na mjestu potrošnje energije do snage priključka u kojem će se električna energija proizvoditi prvenstveno za vlastitu potrošnju, a tek višak energije se isporučuje u elektroenergetsku mrežu, obračunsko razdoblje treba biti godinu dana. Od operatera distributivnih sustava se sve više i više očekuje da na tržištu električne energije osiguravaju i stvore preduvjete za aktivno uključivanje malih proizvođača odnosno potrošača, na engleskom danas se koristi naziv prosumers, svakako treba težiti povećanju udjela obnovljivih izvora energije, ali bez posebnih poticaja koji bi opteretili račune krajnjih kupaca. U cilju stvaranja stabilnog poslovnog okruženja, a glede realizacije projekta moraju postojati jasni i nedvojbeni regulatorni propisi u kojima posebno treba uskladiti prostorni razvoj RH, strategiju niskougljičnog razvoja RH, strategiju ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, te područje ekološke mreže Natura 2000 uz kompromis raznih ograničenja i što veće društvene koristi. U kontekstu razvoja energetike i RH bi trebala iskoristiti svoj geostrateški položaj i razviti obnovljive izvore energije i tu tehnologiju putem transfera znanja ponuditi susjednim zemljama, ovdje je veliki zasad neiskorišteni potencijal RH. Promet kao važan sektor je vrlo slabo obrađen, propustilo se definirati brojne mjere kojima se u prometnom sektoru može puno napraviti, barem načelno, obveze elektrifikacije javnog prijevoza, obveze opremanja parkirališta električnim punjačima, opremanje crpnih stanica punjačima električnih vozila, ograničenje uvoza stranih automobila, poticanje stvaranja niskoemisijskih zona u gradovima i mnogo drugog sličnog. Energija sunca zaslužuje posebnu analizu, posebni osvrt, RH iako na daleko boljem zemljopisnom položaju glede od ozračene energije sunčevog zračenja, u odnosu na druge zemlje EU ne koristi dovoljno energiju sunca. Udio pokrivanja električnom energijom proizvedeno iz sunčanih elektrana u zemljama EU 2019. bio je 5%, a u RH svega 0,34%, to znači da s obzirom na današnjih 56 megawata instalirane snage da bismo dostigli ovaj prosjek morali bi odmah skočiti na 750. Za RH i naš proenergetski sustav su od značaja male sunčane elektrane do snage priključaka građevine odnosno pokrivanje vlastite potrošnje energije, takvih sustava bi se bez ikakvog utjecaja na mrežu moglo instalirati do 2030. 1500 megawata snage, oni bi godišnje proizvodili 1875 gigawat sati čiste električne energije bez stakleničkih plinova, što je 10% naše potrošnje odnosno dobar dio uvoza. Korištenje sunčeve energije je od lokalnog značaja i vodi otvaranju mnogih radnih mjesta i ulaganja u ruralnim područjima, područjima od posebne državne skrbi, Priobalju, Zaobalju i otocima. U konačnici, RH smanjuje uvoz električne energije emisije stakleničkih plinova, građani RH postaju bogatiji, a glede gospodarstva ostvaruju se nova radna mjesta lokalnog karaktera u proizvodnji, projektiranju, montaži, nadzoru, puštanju u pogon, održavanju, marketingu, promidžbi solarnih, toplinskih i fotonaponskih sustava. Vrijedi spomenuti jedan dobar primjer, otok Krk, već smo naučili slušati o otoku Krku kao sredini koja napreduje, koja se spominje u jako dobrom svjetlu kao što je to u gospodarenju otpadom, međutim to je slučaj i po pitanju energetike. Poznato je, moglo se barem saznati da je još 2012. otok Krk odlučio se za niskougljičnu strategiju i cilj od postizanja klimatske neutralnosti čak do 2030.g., dakle to je ambicioznije u odnosu na Europu, što je i logično jer smo mi na vrlo povoljnoj geostrateškoj poziciji, međutim ova strategija ne ocrtava takvu ambiciju niti malo, dakle ovo je jako dobro za Krk, međutim žalosno je za RH da, da ova strategija nije ni blizu ambiciozna kao što to vidimo je slučaj u našim naprednim krajevima. Sve u svemu i zaključno, ova strategija energetskog razvoja ne može se podržati, jest da je ona puno bolja od one iz 2009. bez daljnjega, međutim ona je još uvijek s obzirom na sadašnji trenutak, nazadna, neambiciozna, u neskladu s vremenom i izazovima koji su pred društvom i energetikom danas i ja moram opet ponoviti pitanje, kako to da premijer, dakle predsjednik Vlade, a jednako i ministar, tako zdušno zagovaraju i spominju Zeleni europski dogovor u kojem se da ili ja barem to tako iščitavam, vidjeti jedna privrženost ideji da se Europa stavi na čelo današnjega svijeta i osigura prvi klimatsko neutralni kontinent na Globusu i time bude lider u svijetu i time bude pokretač jedne lavine promjena jer ta lavina je nužna. Dakle, energetski sektor europski odnosno Europa kao takva danas je mali kontributor stakleničkih plinova dakle emisija, to je mislim manje od 10% i ona se i dalje smanjuje, jedini kontinent koji je u odnosu na proteklo razdoblje uspio smanjiti emisije u gotovo svim sektorima osim u transportu za razliku od drugog dijela svijeta. Međutim, to nije nipošto razlog da mi kažemo ne, ne, dakle bolje je biti konzervativan jer gospodarske prilike ne samo u razvijenim zemljama nego i u Hrvatskoj jer moramo znati da se oprema za fotonaponske sustave gotovo u cijelosti proizvodi u Hrvatskoj, dakle to je gospodarska šansa za nas da izradimo sustav koji će postati održiv i koji će biti u prilici osigurati jednako dobre prilike za život generacijama koje dolaze. Sljedeću raspravu dijele kolega Đujić i kolega Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite kolega Đujić. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa ja na početku želim samo istaknuti da smo mi u SDP-u očekivali da će ovako jedan važan dokument koji je stvarno važan za RH i koji se odnosi na duži period od 10 do čak 30 godina predstavljati i braniti u ovom Visokom domu ministar resorni, a ne državni tajnik. Mislili smo da će se ministar rado htjet pohvalit učincima ove strategije, ali očito smo se prevarili. I moram konstatirati da je stvarno na ovako važan dokument trebao ministar ovdje govoriti pred nama. Drugo, mi pozdravljamo donošenje nove strategije, pogotovo nakon toga što je ova sada aktualna usvojena 2009. godine već dala svoje i zastarjela je i ajmo reći da joj je istekao rok trajanja. Smatramo iako je formalna rasprava trajala mjesec dana da je ipak duže vremena trajala javna rasprava o ovom dokumentu jer o njemu se u javnosti govori već ha gotovo godinu dana negdje, tako da svi zainteresirani su imali prilike u kreiranju ove strategije sudjelovati, što pozdravljamo i što smatramo da je dobro. Ja neću sada govoriti ovdje o brojkama, znači ovaj detaljni dio strategije, ali želim načelno istaknuti neke stvari, a to je da je ova strategija važna iz tri razloga, ajmo reći, tri čimbenika koji čine ovu temu važnom, a to je sigurnosno pitanje, energetska neovisnost i zaštita okoliša ito su teme koje se provlače kroz ovu strategiju. I želim naglasiti da po nama je ova strategija možda, a to sam rekao jutros u replici, malo prenačelna i previše se bazira na očekivanjima, a nema konkretnih mjera i konkretnih aktivnosti koje bi trebale dovesti do ubrzanih procesa sa konačnim vremenskim zadacima kada neke stvari provest da bi se ovo provelo. Dakle puno je tu segmenata, previše ste po meni državni tajniče u svom uvodnom izlaganju spomenuli usklađivanje sa EU, usklađivanje sa EU, praćenje europskih direktiva mislimo da je to važno, ali mislimo da ovu strategiju prije svega donosimo zbog sebe i zbog Hrvatske i da je to važno, a EU i njihove direktive mogu biti samo benefit. I jasno je da je ovo samo jedna smjernica, ajmo reć, jedan okvir koji treba popratiti akcijske planove, zakone i ostale mjere koje će dovesti do realizacije ciljeva koji su zadani u ovoj strategiji i tu smatramo da nije dovoljno napravljeno. Dakle, još uvijek se ne vidi kako će se preskočiti određene administrativne barijere koje su glavni kočničar ulaganja i u infrastrukturu i u ove projekte obnovljivih izvora energije, evo ja ću navesti samo neke primjere, dakle veliki fokus je stavljen upravo na solarne ćelije odnosno energiju sunca i energiju vjetra. Nama je veliki dio teritorija RH još uvijek pod nekakvim ekološkim zaštitama što onda ograničava određene, pa ja ću reći milijunske projekte.

Investitori potencijalni su uložili u samu tu fazu jedno 3 milijuna eura, na kraju su odustali od te priče.

Današnja tehnologija dakle vjetroelektrane ima senzore, dakle one se gase kada idu ptice, pa se pale, pa uostalom uvijek te ptice nađu nekakav put i životinja. Dakle to su još one ajmo reći te administrativne barijere koje onda iz nekad iz neznanih razvoja koče i razvoj, koče i ulaganja i to je ono o čemu bi možda trebalo više voditi računa. Druga stvar je isto tako ulaganje u infrastrukturu, smatramo da smo zemlja Bogom dana za taj dio, imamo veliki broj sunčanih sati, imamo jake vjetrove koje možemo koristiti u obnovljive izvore energije u punom onom smislu i tu treba napraviti više u tom pravcu jer možemo i izvoziti struju. Tu je Italija koja nam otvara neka nova tržišta i to može biti osim ove ekološke komponente i smanjenja ugljičnih plinova i svega toga, može biti gospodarski zamašnjak, da i naši građani imaju jeftinije, jeftinije energente i da ovoga i da uostalom i zarađujemo kroz izvoz, kroz izvoz i struje i svih tih ostalih dobara koja možemo koristit na području RH.

Hvala lijepo potpredsjedniče sabora, još jedanput pozdravljam državnog tajnika i suradnicu, ono što želim naglasiti to je što je vjerojatno poznata činjenica da je energetska stabilnost pretpostavka razvoja gospodarstva, funkcioniranja kritične nacionalne infrastrukture i kućanstva hrvatskih građana, a time i države u cjelini. Ključni element hrvatske energetske nesigurnosti jest visok stupanj ovisnosti o uvozu energenata, prije svega nafte i o tome je govorio i kolega Dobrović. Energetski ovisno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo je stoga na bilo koji vid poremećaja opskrbe ili manipulacija cijenama energenata. Također bilo koji poremećaj odnosa unutar ili između država iz koje RH uvozi energente odnosno kroz koje oni bivaju dostavljeni može se nepovoljno odraziti na hrvatsku energetsku sigurnost. E tu sad dolazimo do vanjske politike, vanjske politike i energetske politike koje moraju međusobno biti uvezane jel energetska politika sve više postaje instrument vanjske politike odnosno pokušaj da se utječe na određene odluke neke Vlade, neke države. Sjetimo se samo krize iz 2009.g. u Ukrajini kada je zbog nepotpisivanja novog ugovora između Ukrajine i Rusije, Ukrajina zaustavila protok plina uključujući i onog koji treba ić u EU, time je dovela u jednu nezavidnu situaciju dobar dio članica EU. Dakle, poremećaji u međunarodnim odnosima, poremećaji između država kroz koje dobavljate plin mogu imati izravnu, izravan utjecaj na vašu energetsku sigurnost i u tom kontekstu RH mora biti puno aktivnija, RH mora također kada se strategija energetska, energetska strategija kada se osmišlja mora u nju uvezati i vanjsku politiku odnosno ta strategija mora biti na neki način koordinirana sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, a hrvatska diplomacija uključujući kroz gospodarsku diplomaciju mora aktivno doprinositi energetskim interesima zemlje. To smo bili i radili, a ja bi volio samo čuti ab date od državnog tajnika, kako stoji trenutna situacija sa projektom dobave plina iz Azerbajdžana putem plinovoda TAP IAP koji još u ovom dijelu IAP nije izgrađen, al su mnogi dogovori pali, mnogi su sporazumi potpisani, da li i dalje stojimo čvrsto na tim pozicijama da IAP kao plinovod koji bi iz Grčke, pa preko Albanije, Crne Gore, RH i dalje prema središnjoj Europi, dal je to prioritet ili više to nije prioritet i da li je još uvijek taj projekt tretiran unutar EU odnosno da li se nalazi na listi projekata zajedničkog interesa EU, ako je na toj listi onda je puno lakše osigurati financiranje njegovo, što bi hrvatskoj državi sigurno puno pomoglo. Ovo je jedan jako važan alternativni izvor dobave odnosno ruta dobave energenta, u ovom slučaju plina i to ne samo za RH, ne samo za područje Balkana, nego i Srednje Europe. Gdje će taj plin ići kad prođe kroz RH, pa vjerojatno na Baumgarten, na to račište, to plinsko tržište na kojem se onda kupuje i prodaje plin. Prema tome, to je jedan od strateških projekata po meni za RH, ne znam kako trenutno stoje stvari, ali volio bi znati i u kontekstu RH i u kontekstu EU, kao i u kontekstu daljnje suradnje sa državama koje jesu na tom putu, bilo da se radi o Albaniji, Crnoj Gori, bilo da se radi o Azerbajdžanu, gdje tu točno stojimo. Dodatno, kada govorimo o energetskoj sigurnosti zemlje i utjecaju drugih država na politiku naše zemlje onda trebamo povest računa i o vlasništvu nad ključnim strateškim energetskim kompanijama i infrastrukturom naravno jel, tu nam nešto pomažu i europski propisi, ali kad se tiče vlasništva tu jednostavno prepušteni smo sami sebi, Vlada je najavila da će prodavati dionice INA-e, tražiti strateškog partnera, od toga se još nije desilo ništa, puno je vremena prošlo, čak se najavljivalo to i za HEP, ali se ipak povuklo. No, u svakom slučaju ono što me zanima unutar energetske sigurnosti zemlje kako se razmišlja o strateškim energetskim kompanijama za ovu zemlju? Da li zadržati vlasništvo u RH ili smo otvoreni za strane i investicije i u njima i time naravno i veći utjecaj tih država na ukupnu hrvatsku politiku? Jer kao što sam rekao energetika je važna i za gospodarstvo i za kritičnu nacionalnu infrastrukturu i za svakog građanina i kućanstvo ove zemlje ponaosob. Ako se ne bude riješila na način da imamo kontrolu nad energetskom neovisnosti, nego da ovisimo o drugima onda se bojim da uz sav naš veliki, zalaganje za suverenizam ove zemlje da ćemo biti poprilično, poprilično ovisna zemlja. EU nam dobar format tu pruža i puno integriranje u jedinstveno europsko energetsko tržište je jako važno za Hrvatsku, članica smo unije na to imamo puno pravo, ali naša politike moraju voditi u tom smjeru. Jednako tako važno mi je i dobro da ste to i vi napomenuli da umreženost sa susjednim zemljama, svim susjednim zemljama je također bitna i za Hrvatsku bilo da kroz te zemlje dolaze pravci dobave energenata bilo da Hrvatska možda izvozi energiju u nekom trenutku da ima onda kanale putem kojih će ih izvesti. Dodatno mi se čini izuzetno važno u 21. stoljeću jace poticati obnovljive izvore Oni jesu budućnost i što prije se uhvatimo u koštac sa time tim bolje, jest da je to trenutno skupljen nego fosilni izvori energije, ali to vam je kao kod svake investicije. U početku je skupa, u početku ne daje povrat koji bi čovjek želio, ali u konačnici, dugoročno taj povrat je onda puno veći nego da nastavite po starom. Dakle, obnovljivi izvori energije, dakle ulaganje u nove tehnologije, ulaganje u istraživanja. Lijepo je znati da Končar ima svoje projekte izgradnje ne znam vjetroelektrana, dakle uključujući i te tehnologije. To je lijepo znati, znate svima nama građanima i osjećamo se puno sigurnijim u ovoj zemlji da ćemo samo biti u stanju u doba krize naći put da se energetski osiguramo ako imamo i znanja, ako imamo tehnologije, ako imamo investicije u znanja kroz institute, kroz tvrtke javne i privatne koje se bave energetikom, da stječu znanja, otkrivaju nove stvari. Vrlo smo inovativan narod i to treba iskoristiti.

Slijedeći u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku kolega Ivan Lovrinović. Izvolite kolega Lovrinović. Poštovane kolegice i kolege, žao mi je što nas ovdje u sabornici ima malo, također mi je žao poštovani građani što danas na ovoj raspravi u saboru nije predsjednik Vlade ili barem ministar energetike, nema ni jednog, ni drugog, poslali su samo državnog tajnika, što govori da oni zaista ne pridaju ovom pitanju i pitanju energetike posebnu pažnju. No bez obzira na to, mi u stranci Promijenimo Hrvatsku, naši stručnjaci za energetiku su proučili ovaj prijedlog strategije i na kraju ću pročitati čitav niz naših prijedloga koje ovdje imamo. Ona je rađena, ova strategija je rađena najprije od Zelene knjige prema Bijeloj knjizi, a zanimljivo da je energetsku strategiju od osnutka Hrvatske države do sada izrađivao uvijek jedan institut na čelu uvijek sa jednim čovjekom koji recimo prije 25-30 godina je u knjizi i u strategiji, nađite mi u toj knjizi gdje postoji obnovljivi izvori energije, uopće ih ne spominje. Toliko dakle o onome tko je to pisao.

Prema tome, govorimo samo argumentima jer ovdje smo se nagledali cirkusa proizvoljnih stvari, a zato Hrvatska pati. Pa krenimo redom. Zbog energije i energetike, energenata vode se ratovi. Sve zemlje nastoje postati energetski neovisne i upravo umjesto da mi postajemo energetski neovisniji, Hrvatska vodi strategiju povećanja energetske ovisnosti. Pa sjetimo se, ajmo malo '90. godine Hrvatska je proizvodila 80% svog plina, 60, 40, oko 50% pa čak do 60% nafte i najveći postotak znači električne energije. Kakva je danas situacija? Danas se uvozi 80% nafte, 60% plina, a električne energije se u prosjeku uvozi 40% s tim da za vrijeme ljetnih mjeseci čak zna dostići i 60% Vidite dakle ovdje se ostvaruje jedna druga strategija, ovo su dakle nažalost, zašto mi nećemo iz Promijenimo Hrvatsku podržati ovu strategiju jer ona naprosto ne korespondira sa realnošću, sa realnim životom jer vidimo da postoji ona prava strategija koja se u stvari ostvaruje. A sad ću vam pokazati koja je to prava strategija koja se zaista, ona se najbolje vidi na tržištu obnovljivih izvora energije. Vidite, Hrvatska je već ostvarila prosjek, znači onaj što je nametnula EU u skladu sa svojim direktivama da, dakle u prosjeku 18, Hrvatska je već postigla to da od ukupnih potrošnje već ima 20% izvora obnovljivim izvorima energije, a EU je došla do prosjeka 18% E vidite, e tu je ta tajna Hrvatske, zato što su interesne skupine, a neki ljudi su prije radili od njih u HEP-u. Imali su dokumentaciju, znali su gdje vjetar dobro puše i oni su krenuli u taj biznis sa vjetroelektranama, vidite. E zato svake godine sad mi građani i to je sve u 16, znači kad je u pitanju potencijalni klijentelizam, korupcija itd., i kad tu treba ostvarit neke projekte, Hrvatska tu je prvak Europe. Ali gledajte, e zato mi krvavo skupo plaćamo građani, svake godine plaćamo taj kilovat odnosno struju iz vjetroelektrana jer je zaključen taj ugovor, sjećamo se kako je to bilo pred kraj mandata i to nas košta između milijardu, milijardu i pol kuna više i zato ja mislim 2015. g. struja je jednokratno poskupila 30%, o tome Radimir Čačić puno zna i on je o tome čak i on upozoravao na to, zamislite. E sada postavlja se pitanje, pa ako postoje ti genijalci u Ministarstvu energetike i u HEP-u, zašto oni nisu ušli u taj biznis sa vjetroelektranama? E pa ne može, trebao je netko natrpat svoje džepove, dragi moji građani, znate a mi da to platimo. I sad vidite, kad se uglavnom sa vjetroelektranama završila priča, e sad na velika zvona HEP objavljuje urbi et orbi da gradi vjetroelektranu Korlat u blizini Obrovca ali zašto HEP nije tu dokumentaciju uzeo, pokrenuo koncesiju, ne, nego je kupio čitavu dokumentaciju od jedne male firme ... [[Govornik se ne razumije.]] valjda negdje iz okolice Zagreba ali o tome se ne piše, ne mora tamo biti niša loše, ja ne prejudiciram ništa ali to potvrđuje da ključna energetska firma koja se zove HEP, ona pazite, koja godinama ima kapitala za investiranje, ona tu nije ni prostom makla. I zaista je točno poštovani moji građani, dok mi ovo ne resetiramo, potaracamo, pa mi ne možemo ništa napravite, vidite, gdjegod mi podignemo taj tepih energetika, pravosuđe, ovo, ono, klijentelizam, korupcija, sve vlada time. Dakle vjetroelektrane, to je izgrađeno i sada će HEP platiti 500 milijuna kuna potpisan ugovor, naručili su već ove vjetroturbine, naravno iz izvoza, tu se nije uopće pokušalo restrukturirat proizvodnja npr. Končara, brodogradilišta da nauče da rade takve neke stvari, nema o tome da kle ni govora ali važno je uvoziti jer je to uvijek i bila suština svih Vlada u ovoj zemlji. E sad gledajte ovo, znači HEP ulaže 500 milijuna kuna u to. Prije godinu dana otprilike, novi zakon je donesen gdje je HEP-u smanjena mrežarina u kojoj on godišnje uprihodovao oko 300 milijuna kuna, znači 300 milijuna kuna manje. Nadalje, ovdje sam postavio pitanje prije jedno sat vremena ovdje prisutnom državnom tajniku iz Ministarstva energetike, zašto ne radi HE Dubrovnik kod Plata, kod Dubrovnika? On je odgovorio kao da sam nekog sa ceste pitao što se dolje događa, on kaže to je posao HEP-a, znate, znači Ministarstvo energetike i HEP su dvije malti ne iz dvije države, institucije gdje jedni druge ne zanimaju a ja njemu vjerujem da je to tako, svakome je pušteno da radi što radi. E vidite, pripremio sam se dobro za ovu raspravu, izračun govori čovjeka koji je čitav radni vijek proveo u HE Plat koja proizvodi oko milijardu kilovat sati, zna se koliko košta kilovat, da ta hidroelektrana godišnje za proteklih godinu dana, sad je već 13 mj., izgubila je oko milijardu kuna prihoda. To znači da je HEP izgubio milijardu kuna prihoda. Pa ajmo zbrojati, milijardu kuna manje prihoda od HE Plat, 300 milijuna kuna manje prihoda od mrežarina kojima se transportira energija, sad ulaže 500 milijuna u vjetroelektranu a znate zašto sada, vidite kako fino piše u ovoj strategije, je ali od sada tko gradi vjetroelektrane, neće dobivat poticaj, znači ovo što je isplaćeno poticaja, privatnim poduzetnicima protiv kojih ja nemam ništa, oni su samo koristili postojeću situaciju, znali su kako to napraviti ali sam protiv toga da me neko čerupa kao i vas i da plaćam tu struju skuplje nego što treba. Dakle, sada će HEP kad su svi obrali vrhnje, e sad će i on izgraditi vjetroelektranu a na koju nema premija itd. I vrijeme je da to raskopamo ali poštovani građani kao vi budete sjedili kod kuće kad su izbori, onda će nas nastavljati perušati i čerupati koliko godi i gdjegod stignu. Ajmo malo sada dalje, da se dignemo malo na europsku razinu jer ovo je Hrvatski sabor kojeg su nažalost spustili na najnižu, nama je ustvari nadređena ova kuća preko ceste, Vlada odnosno jedan čovjek koji je predsjednik jedne stranke i ovo je glasačka mašina, vidjeli ste petkom kako to radi. E sada vidite, kako mi stojimo što se tiče plina. Zemlja naravno, svaka zemlja gleda da ne bude ovisna o jednom dobavljaču, npr. o Rusima ili o Amerikancima ili o nekom arapskom dobavljaču. Međutim, Njemačka krši dogovor EU-a i ona radi na Sjevernom toku II punom parom, zašto, znači izravno sa Rusijom, kršeći direktive EU-a, zašto, jer im treba plina. I nikom ništa. A Hrvatska ne može izvoziti 6000 tona mandarina u Rusiju, zašto, jer je embargo, pazite, politički prema Rusiji. Znači Njemačka gradi Sjeverni tok plina II. Ok, oni to rade, nama je potencijalni, znači dodatni trošak za HEP gdje se on financijski želi oslabit, vidite, zašto se HEP slabi, pa to je strategija, smanjuju mu se prihodi, sad se prisililo da uloži i u LNG terminal na Krku, prema tome to je financijski neisplativa investicija i ja razumijem i zalažem se za diversifikaciju dobave energenata ali molim vas, neka to bude zajednički projekt gdje će i drugi uložiti, znate a ne mi Hrvati uvijek da plaćamo ceh i da gubimo, ja to nikad i stranka Promijenimo Hrvatsku, to nikad neće podržat. Znači dva puta je bio napad na HEP, prvi put u režiji Vrdoljaka, drugi put u režiji potpredsjednice Dalić, a ovo je treći pokušaj, on je krenuo sa više strana da se financijski iscrpi. Imao sam mogu reć čast da 2015. godine obranim HEP jer sam napisao sa kolegama jednu studiju, to je ostalo nezapaženo, to je točno bio završetak onog mandata i radnici HEP-a su se digli, mi smo dali stručnu podršku i mi smo to osujetili i spriječili. I ja sam danas ponosan i borit ću se da spriječimo i ovo. Postoje stvari koje nikad ne smijemo prodat i zalagat ćemo se mi iz Promijenimo Hrvatsku da o nekoj imovini kao što je HEP, kao što su Akumulacijska jezera to nema prodaje i to ćemo unijeti i tražit ćemo da se unese u Ustav. A ima ovdje i suverenista pazite, e onda ćemo mi vidjeti tko su pravi suverenisti, a tko ovi folkloraši razumijete. Ali dobro, valjda će se probudit, nikakva kritika nije prema njima. Dakle, vraćamo se na ovu priču, vidite poštovani građani, mene ne smeta što ovdje sjedi petnaestak zastupnika, ma ja se uvijek obraćam vama razumijete jer vi na kraju odlučujete tko će dalje, što će se raditi, tko će dalje voditi ovu zemlju ili neće i vi odlučujete o tome hoćete li živjeti u ovakvoj zemlji, hoćemo li živjet u ovakvoj zemlji ili ćete se ustat od svojih domova kada budu izbori, vi koji sjedite i doći taj dan pola sata na glasovanje i da konačno napravimo generalku u ovoj zemlji jer u ovoj zemlji ima ljudi, koliko god se odselili naši kvalitetni ljudi vani, mi još uvijek iz svakog segmenta imamo najmanje dvoje, troje briljantnih ljudi koji to mogu napraviti.

Pogledajte medijske blokade, nigdje ne možete govoriti. Glavna je tema tko će bit šef HDZ-a razumijete, a država gori, demografski pad, industrijska proizvodnja itd., itd. Sad neću više o ovoj prljavštini govoriti, sada ću prijeć jer vi znate da mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku uvijek nakon kritike dajemo prijedloge jer što vrijedi govor, sami kriticizam ako nema prijedloga. Mi predlažemo ovo, zaustaviti hitno neracionalnost, rastrošnost HEP-a, klijentelizam koji je u njemu, smanjiti izvore gubitaka, izvijestiti hrvatsku javnost o stanju HE Dubrovnik u Platu, kolike su štete materijalne, kad će početi raditi i tko će ogovarati za milijardu kuna štete odnosno manjak prihoda HEP-u. Nadalje, u tom smislu i mi smo za obnovljive izvore energije, međutim, vidite da praktično na tome HEP nije smatrao da uopće treba raditi u proteklih 15, 20 godina.

Vrijeme mi ističe, ali kao što vidite gospodo riječ je o važnoj temi, mi ćemo se boriti za energetsku neovisnost kakvu je Češka napravila i to je država koja je u cijelosti energetski neovisna.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, pokušat ću o ovoj opširnoj temi govoriti kratko jer je zapravo pitanje od kog dijela ove strategije krenuti jer je strategija iznimno važna, a zadire u mnoga područja ne samo različitih resora već u sva područja ljudskih djelatnosti. I mogli bismo reći slikovito da je ova strategija zapravo jednadžba sa puno nepoznanica u kojoj pokušavamo čak i koeficijente odrediti, međutim i ovi koeficijenti su promjenjivi u vremenu pa jednostavno ta jednadžba ne možemo nikako biti jednoznačna. A u tom smislu i shvaćam i predlagatelja ove strategije, čak mi se čini nemojte zamjeriti da bi ovakvu strategiju trebalo dati na uvid Hrvatskom saboru, ne na glasanje o njoj, već na uvid i da to bude jedan dokument koji će se konstantno korigirati svake godine jer se stvari kako je to predlagatelj ovdje rekao, stvari se mijenjaju velikom brzinom i što će se dogoditi sutra teško je predvidjeti. Ali ono što je sigurno zamjerka ovoj strategiji, iako sam rekao da je to opširni dokument, nije dovoljno pažnje posvetila nekim bitnim elementima. Pa krenimo redom. Ono što je najvažnije za građane RH je utjecaj ovog sektora dakle energije općenito vezano uz gospodarstvo i vezano uz građane, uz njihove živote. S jedne strane gospodarstvo koje bilo kao potrošač energije ili bilo kao onaj dio gospodarstva koji energiju proizvodi u smislu razvoja njihove konkurentnosti posebno na zahtjevnim tržištima ne samo EU nego i cijelog svijeta, tako u smislu općenito razvoja novih tehnologija i standarda u RH.

I cijenu će netko morati plaćati. Ono što je problem u ovom trenutku kad promatramo ovu strategiju, a to je vjerujte opasnost za budućnost, je energetsko siromaštvo. Dakle, općenito veliki dio građana živi u riziku od siromaštva, a budućnost ako je prepustimo da se odvija sama sebi, sama prema ovim dosadašnjim pokazateljima neće biti blistava i mnoga će kućanstva u budućnosti imati značajne probleme sa troškovima korištenja energije. Evo, posebno u, tome u prilog i činjenica oko poskupljenja bazne sirovine za grijanje, evo da dam slikoviti primjer u Slavoniji cijena ogrjevnog drveta drastično je porasla u zadnjih nekoliko godina i nesumnjivo da će dalje rasti. Zbog toga u strategiji kao jedna od odrednica da će se zamjenjivati drvo kao gorivo sa visoko vrijednim peletima je zapravo po mom mišljenju jedan ovako neargumentirani cilj koji će biti teško ostvariv. Dakle, što se tiče gospodarstva, pođimo prvo od samog sektora energetskog i svih onih koji se, koji su u tom sektoru investiraju, a strategija se nada ili očekuje intenzivna ulaganja privatnog sektora, dakle ako promatramo ove ciljeve kao priliku za RH onda bi mogli pretpostaviti da će postizanjem ovih ciljeva se razviti takvo gospodarstvo koje će biti konkurentno i koje će udio domaće komponente povećati u samim investicijama. Drugim riječima da će se otvoriti puno radnih mjesta. Nije mi poznat podatak, no sigurno nije ohrabrujući, evo kad uzmemo samo vjetroelektrane koliko je udio domaće komponente, domaćih proizvoda u tim vjetroelektranama. Isto je sa fotonaponskim ćelijama, dakle to su sve područja iz obnovljivih izvora energije i tu je jako bitno koliki je udio domaće komponentne. To je s jedne strane, kad govorimo o proizvodnji. I naravno ono što strategija predviđa je uključivanje, jednostavno uključivanje u tržište zapravo distribuciju te električne energije na mjestu proizvodnje i druga stvar je onda gospodarstvo koje troši znatan dio energije i koji zapravo čija proizvodnja ovisi o cijeni itekako o cijeni energije, njihov konačni proizvod pa onda i njihova konkurentnost. Čuli smo ovdje, mislim da je kolega Dobrović točno iznio podatke koliko pojedinih energenata se u RH uvozi. I to sigurno nije ohrabrujući podatak. Kad je u pitanju ono što, nešto što je izuzetno bitno iako se ovdje kad se u postotku o strategiji govori od 1,6% mislim povećanja vezano za energetsku obnovu zgrada u zgradarstvu, a to su značajne uštede, onda moramo primijetiti da u RH ta obnova teče vrlo sporo i ovi ciljevi koji su definirani strategijom teško da će biti ostvarivi do 2030., a onda i do 2050. Naime, puno je zapreka, puno je barijera da bi ljudi mogli koristiti sredstva posebno iz fondova EU za ovu namjenu, a sami to ne mogu, ne mogu isfinancirati. Zato je i zabrinjavajući bio podatak da je Vlada odbila zapravo odbila korištenje sredstava iz fondova EU nego je odlučilo resorno ministarstvo da će vlastitim sredstvima iz proračuna ići u energetsku obnovu zgradarstva. Takav se podatak pojavio u medijima. I tu su prije svega onda javni objekti, bolnice koje su veliki potrošači energije, tu su naravno škole, vrtići sve ono što spada u javni sektor i mislimo da ni ova strategija, a i općenito koji se, koji se u RH provode ne uzimaju u obzir uštede u tom podruju. I Zakon o gradnji je nešto govorio koji smo negdje prije u ovom saboru raspravljali i donesli i taj Zakon o gradnji je predvidio zgrade nulte energije, međutim to će možda imati utjecaja na buduću izgradnju zgrada, ali za postojeće zgrade nismo vidjeli značajne pomake u samoj obnovi energetskoj, a onda i samoj uštedi energije. Dakle, s jedne strane imamo gospodarstvo sa svojim zahtjevima, građane naravno sa svojim zahtjevima i onda imao s druge strane ograničenja, a to je prije svega ograničenje u području zaštite okoliša. Smanjenje emisija CO2 i drugih naravno u prometu to su dušikovi oksidi i smanjenje utjecaja na okoliš pa tako i obnovljivih izvora energije poput fotonaponskih ćelija koje su onda, zauzimaju određenu površinu, bilo da je riječ o obradivom poljoprivrednom zemljištu ili vjetroelektrana, netko je ovdje spomenuo pa utjecaj na, na ptice. Dakle, to su naizgled suprotstavljeni ciljevi koje moramo pomiriti da bi u konačnici postigli ciljeve, a to nije jednostavno i u tom kontekstu vidim ovu strategiju i u tom kontekstu vidim da ono što smo definirali do 2030., znači za idućih 10 godina je teško ostvarivo, a iako nije ambiciozno posebno u scenariju dva, a do 2050. dozvolite da kažem da je zapravo iako je ovo ozbiljan dokument i ovakvim turbulentnim događanjima teško predvidjeti što će se zapravo događati, naročito na dva primjera. Ali dozvolite mi još da i ja se osvrnem na javnu raspravu vezano za ovu strategiju i doista mi, opet mi nije jasno kako Vlada ima tako malo sluha, jednostavno ne želi čuti javnost i zainteresiranu javnost, posebno stručnu javnost da neke stvari koje su tamo, koje su tamo istaknute kao važne uopće se, jednostavno se nekad iz formalnih razloga odbijaju osim ako je to kako je rekla kolegica Mrak Taritaš ako je to nekakva čisto tehnička intervencija u smislu izričaja. Ne možemo ne spomenuti u ovom kontekstu dvije, dva poduzeća, jedno javno drugo djelomično u državnom vlasništvu, to su naravno HEP i INA, bez njih govoriti o energetskoj strategiji to je doista nesuvislo, evo uzmimo samo primjer modernizacije rafinerije koja se ovdje spominju, znamo što se dogodilo u Sisku i u tom smjeru govoriti o, o, bez ta dva utjecaja na poduzeća, kako na hrvatsko gospodarstvo, tako i na broj radnih mjesta, onda i na energiju i zapravo zalihe energije je, je bespredmetno. Kad pogledamo sektor prometa u zadnjih 50.g. evo izgrađena je, nedavno je puštena u promet pruga Sveti Ivan Žabno – Gradec, dakle to je jedina pruga nakon 50.g. koju smo izgradili, 52.g. točnije. U ovom trenutku se još gradi dionica Dugo Selo – Križevci 36,4 km vrijednosti 196,9 milijuna EUR-a. Planira se u idućem razdoblju uložiti 3,5 milijardi EUR-a u željezničku infrastrukturu, a sad pogledajte šta me brine, a u odnosu na ovu strategiju kako je navedeno.

Kad govorimo o strategiji kakva je ova, a uključujući promet, posebno željeznički promet koji je sa stajališta, ekološkog stajališta izuzetno prihvatljiv onda idućih 10.g. elektrificirat je 42 km pruge nije poseban, nekakav poseban cilj.

Naime, procjenjuje se da zapravo 2050.g. automobila s unutrašnjim izgaranjem se neće, automobili s unutrašnjim izgaranjem se više neće proizvoditi, oko trećina će biti hibrida, četvrtina plugnih hibrida, četvrtina električnih automobila i malo više od 10% cestovnih vozila na goriva i čelije. Ono što je važno napomenuti kod i kod izrade ove strategije, a i kod osvrta na strategiju i koliko je zapravo teško napraviti strategiju koja će pomiriti ova dva, dva različita zahtjeva, dakle s jedne strane jeftinu i dostupnu energiju i energiju koja će građanima neće biti skupa, a s druge strane ekološki prihvatljivu energiju je činjenica da i električni automobili, to se ne spominje u strategiji, bit će o tome vjerojatno u budućnosti riječi, nisu ni oni baš ekološki neutralni. Naime, velika, porasti će znatna potrošnja, potražnja za litijem, kobaltom, niklom i grafitom za izradu baterija koje se ugrađuju u takve automobile. Što raditi s tim baterijama koje nemaju znatan vijek trajanja? U Njemačkoj su se dosjetili, pa su napravili, mislim da je to negdje od 13 megawata kapaciteta, skladište energije od tih baterija kako bi se ta energija mogla koristiti u nekakvim vršnim opterećenjima.

Ono što je u strategiji dobro, što se može pronaći, a to su mjere, znači koje su proizašle iz postupka strateške procijene utjecaja na okoliš gdje se navodi u prvom dijelu izrada smjernica za procjenu hidroelektrana na, utjecaj hidroelektrana na okoliš, zatim izmjena, utjecaj vjetroelektrana na okoliš, fotonaponskih sustava, rekao sam ako je to posebno kad je riječ o posebno vrijednom obradivom poljoprivrednom zemljištu i naravno utjecaj tih svih, svih obnovljivih izvora energije na kulturnu baštinu i ono što sam već na početku rekao, a posebno ću još jedanput naglasiti, to je energetska obnova u kućanstvima i poticanje zamjene peći na ogrjevno drvo na drvene palete i brikete, tu treba biti dosta oprezan, ne znam državni tajniče jeste li upoznati s činjenicom kolika je, da je cijena ogrjevnog drva u ovom trenutku veća od cijene plina, u Slavoniji u budućnosti možemo očekivati da će stvar biti komplicirana.

A u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića sada će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, nije HSU, nego Hrvatski suverenisti, znači nismo stranka umirovljenika nego Hrvatski suverenisti i klub taj. Dobro, ma sve u redu, sve, ne zamjeram, dakle danas govorimo o strategiji energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050.g., al da bi govorili o budućnosti moramo malo pogledati i u prošlost, evo ja sam u stanci upozorio državnog tajnika da imamo jednu situaciju koju moramo naglašavati, a to je što se tiče plina prvo koji je jedan strateški energent, imamo otprilike identičnu potrošnju i dobavu kao i 1990., nešto je narasla, sad je na 3 tisuće i 200 milijuna m3 odnosno 3 milijarde i 200 milijuna, a bila je oko 2700 1990., dakle mala je tu razlika, mali porast, međutim ono što me evo žalosti a to je da imamo jedan strahovito veliki pad u proizvodnji i to nije dobro. Npr. Amerika pogotovo sada sa Trumpom, ona se jako okrenula svojim resursima i SAD, oni npr. 100% podmiruju svoje potrebe za ugljenom, 60, 70% za naftom, sad ću pogriješiti, imam tu negdje, 70% za plinom i sl. I to je dobro, to je mudro, to je državnička politika. Hrvatska nažalost to ne radi, tako da je što se tiče plina, ona je imala 1990. samo 25% uvoza, 75% iz vlastitih potreba, 75% a danas je situacija drugačija, skoro obrnuto, danas 60% uvozimo a svega 40% proizvodimo znači iz vlastitih plinskih polja. Rekli ste mi u stanci, traži se, upumpava se, radi se, ok, drago mi je čuti međutim ja mislim da to nije dovoljno dobro, da možemo bolje i smatram da ako neke zemlje u okruženju, a mislim prije svega tu na Mađarsku i na sličnim lokacijama pronalaze zemni plin, evo baš sam provjerio, u najnovije vrijeme, dakle onda može i Hrvatska u tom panonskom bazenu pronaći a s druge strane imamo i mogućnost još pojačavanja plinskih polja u Jadranu, znači u cijelom Jadranu, ne samo sjevernom i upravo taj dio je sad taj dio raste, odnosno sad je ajmo reć i malo stagnira ali na tome moramo poraditi. Ista stvar je i sa naftom, dakle, nafte danas imamo 500, 600 000 tona godišnje, pardon milijun tona u Hrvatskoj a imali smo 2,5 milijuna tona 1990. Znači imamo dakle 5 puta manju proizvodnju, ok, možda su se naftna polja iscrpila a možda i nisu. Rekli ste mi da se istražuje, treba pojačati istraživanje i znači tako da sutra se što više oslonimo na vlastitu proizvodnju. Ovo je jako bitno pitanje i evo mene veseli da se nešto radi po tom pitanju iako ne vidim zapravo, ne vidim iz ovih grafikona koji su jako egzaktni, da se išta napravilo a mislim da se može. I sad druga stvar koja je ovdje u ovoj strategiji napomenuta a to je okretanje tim obnovljivim izvorima energije i većina kolega je govorila o tome dosta, ja bi ovdje istaknuo problem, jedan problem uz vjetroelektrane. Dakle vjetroelektrane su na prvi pogled jedan prihvatljivi oblik energije, obnovljivi međutim ovdje se stvarno radi o jednoj velikoj krajobraznoj šteti. Dakle koliko god ćemo mi svi onako imati konsenzus oko vjetroelektrana, ja ovdje ipak moram naglasiti da te vjetroelektrane rade jednu veliku, veliku krajobraznu štetu. Konkretno, u mojoj Šibensko-kninskoj županiji, u prostornom planu ima 17 vjetroparkova, već ih ima 6, 7, 8 dakle svako brdo, svaka planina danas ima vjetropark, imamo situacije da 100, 200 m od kuća ljudima se vrte vjetrenjače i nažalost prije svega Primorska Hrvatska, prije svega Dalmacija je promijenila svoj izgled zahvaljujući vjetroelektranama i to nije dobro. Imamo neki supstitut, imamo, nešto što je puno prihvatljivije, a to su solarne elektrane i mislim da bi se po tom pitanju moralo i moglo napraviti puno više. Još jedan aspekt, ovdje moram naglasiti, dakle evo slušajte pozorno. Na hrvatskom tlu je napravljena vjetroelektrana, pokreće se hrvatskom burom i prodaje se struja Hrvaticama i Hrvatima. A ko je investirao? Neko sa strane. Dakle neko zarađuje masnu, masnu, masnu lovu na hrvatskom tlu, od hrvatske bure i prodaje tu struju opet nama. Dakle pod tim uvjetima a opet imamo krajobraznu štetu, pa mogli smo lijepi uvesti električnu energiju. Šta nam treba imat vjetroelektranu iznad Šibenika ako smo mogli pod istim uvjetima od iste te firme, neka radi vjetroelektrana u Nizozemskoj, mi uvezemo struju kao da smo mi energetski neovisni, pa ta struja nije naša, ta struja je od strane firme, to je švedska, nizozemska, njemačka firma koja je napravila tu vjetroelektranu plus evo kolega koji je načelnik općine će me razumjeti, jako malo te vjetroelektrane daju u proračunu lokalnih samouprava, to je onaj mi bi rekli, sitniš, bakšiš, ništa, smiješno. Radi se o 0,5, 0,3, 0,4% prohoda a to je smiješno malo. Dakle par stotina tisuća kuna po vjetroparku, ništa. Znači evo grad Šibenik konkretno, ima već 3, 4 vjetroparka, da ne pogriješim, ja mislim da nema pola milijuna ili miliju kuna godišnje a te kompanije koje se bave s tim, imaju itekako, itekako veliku korist. I sad se vraćam na onaj komentar od maloprije.

I druga stvar, zašto subvencijama, ali pravim subvencijama ne omogućimo da apsolutno svaka nova kuća ima solare na krovu? Pa čak da prisilimo građane da to imaju?

Ako je najsigurniji i najjeftiniji način da to imaju kroz solare na svojim krovovima, ajmo radit u tom smjeru. Ali mi u tom smjeru, okej, nešto piše o tome, neću reć da je ovo skroz loše ali to treba bit top, top prioritet, da mi imamo znači do 2050. g., da imamo 1/3 kuća ili pola kuća u Dalmaciji koja ima dovoljno sunčanih dana, sa solarima na krovu i da su te kuće neovisne energetski i da svako domaćinstvo na koncu zarađuje o proizvedene energije i onda nam ne trebaju švedske, njemačke, francuske vjetroelektrane, ne trebaju nam potapanja krčkih dolina u Lici što se upravo radi, nego imamo bogatog pojedinca, jeftinu struju i zaštićeni okoliš i imamo, energetski smo neovisni. I to je put, to je put. Evo pogledajte, evo jedan savjet neka suradnica pribilježi, Elon Musk je napravio sada taj krov solarni i sada prodaje te krovove, gdje je kompletno krov, svaka ona kupa, crijep je fotonaponska ćelija, evo ga proguglajte i vidite, kontaktirajte, dovedite čovjeka nek to proizvodi ovdje. Znači morate imati na umu onu poantu, a to je da mali čovjek pojedinac u Hrvatskoj mora imati sigurnu, jeftinu struju da smo energetski neovisni i sačuvajmo i okoliš na ovaj način.

Sljedeći klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Vezano uz Prijedlog strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. mi odnosno ja u ime kluba HSS-a u startu kažem da ne možemo prihvatiti ovakav Prijedlog strategije energetskog razvoja RH iz više razloga jer ova strategija bi trebala prije svega omogućiti RH energetsku stabilnost, neovisnost, dostupnost, prihvatljive cijene i omogućiti razvoj i nova radna mjesta u okviru sa europskim politikama i u okviru sa ciljevima sprečavanja promjena klime i zaštite okoliša. Ovaj prijedlog strategije rađen je otprilike početo je raditi prije dvije godine, bilo je niz javnih i stručnih rasprava, a evo prije par mjeseci ovdje u proceduru nama u Sabor, a paralelno s tim su se odvijale rasprave i u okviru Europske komisije. Doživjeli smo odnosno postali smo svjedoci strašnih klimatskih promjena od poplava u Europi do požara u Australiji i jednostavno moramo biti svjesni da moramo brže i kvalitetnije odgovoriti na te izazove. Strategija mora dati odgovor na proizvodnju energije bez ugljikovog dioksida, ova strategija je po nama konzervativna u sva tri predložena scenarija jer ne dostiže ciljeve koje je sebi zadala Europska komisija odnosno strategija nije u skladu sa Europskim zelenim planom. Naime, Europski zeleni plan predstavljen je 11. prosinca 2019. godine od strane Europske komisije i opisuje kako će do 2050. Europa postati prvi klimatski neutralni kontinent te kako potaknuti gospodarstvo, poboljšati zdravlje i kvalitetu života, zaštiti prirodu i pri tom nikoga ne zapostaviti. Europski zeleni plan je strategija za postizanje održivosti gospodarstva EU pretvaranjem klimatskih i ekološki izazova u prilike za razvoj održivog gospodarstva koje obuhvaća sve gospodarske sektore, a posebice promet, energetiku, poljoprivredu, održavanje i gradnju zgrada te industriju. Ova strategija koja je pred nama energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. ne uvažava ove činjenice i zato je HSS ne može podržati i tražimo izradu nove strategije sukladno planu zelenom planu Europske komisije koje moramo pratiti. Strategija ova predložena nije usklađena s ciljevima EU i ne ide u smjeru smanjenja potrošnje energije kroz povećanje energetske učinkovitosti i povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije. Ovaj Prijedlog strategije energetskog razvoja RH samo malim dijelom uzima u obzir veliki potencijal i resurse obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Naglasak nije stavljen na smanjenje emisija stakleničkih plinova u razdoblju do 2050. godine sukladno Pariškom sporazumu, eu ciljevima odnosno ispunjenju ciljeva okvirne Konvencije UN-a o promjeni klime te ublažavanju i prilagodbi klimatskih promjena. Prijedlog strategije nije uzeo u obzir nužno povećanje energetske učinkovitosti kao mjeru koja najvećim dijelom može smanjiti potrošnju toplinske, rashladne i električne energije u općoj potrošnji kućanstva, uslužnog sektora, poljoprivrede i građevinarstva. U strategiju treba jasno uklopiti obnovljive izvore energije na način da se potiče proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije na mjestu potrošnje energije do snage priključka u kojem će se električna energija proizvoditi prvenstveno za vlastitu potrošnju, a tek višak energije se isporučuje u elektromagnetsku mrežu, ali za obračunsko razdoblje jedne kalendarske godine i koja se obračunava dvosmjernim brojilom električne energije. Od operatera distribucijskih sustava se sve više i više očekuje da na tržištu električne energije osiguraju i stvore preduvjete za aktivno uključivanje malih proizvođača potrošača. Svakako treba težiti povećanju udjela obnovljivih izvora energije, ali bez posebnih poticaja koji bi opteretili račune krajnjih kupaca nas građana, poreznih obveznika kao što je to bilo kroz obnovljive izvore energije, kroz vjetroelektrane i sl.

RH iako na daleko boljem zemljopisnom položaju glede dozračene energije sunčanog zračenja u odnosu na druge zemlje EU ne koristi dovoljno energiju sunčevog zračenja u dobivanju toplinske, rashladne i električne energije. Udio pokrivanja električnom energijom proizvedeno iz sunčanih elektrana u zemljama EU u 2019. iznosio je oko 5% u prosjeku, a u Hrvatskoj je to samo 0,4% Kada bi Hrvatska imala imala takav udio od 5% ukupne potrošnje onda bi u Hrvatskoj već sada trebalo biti instalirano 800 megavata sunčanih elektrana, a mi nažalost imamo samo 54 megavata. Kako i kada dostići te ciljeve? Korištenje sunčeve energije je lokalnog značenja i vodi ostvarenju novih radnih mjesta to znači to su ta nova zelena radna mjesta o kojima se priča i ulaganje u ruralnim područjima, područjima od posebne državne skrbi, priobalju, zaobalju, otocima, to su, tu su radna mjesta najpotrebnija, a sigurno da bi tu bila i jeftinija proizvodnja energija i jeftinija proizvodnja svih drugih proizvoda. U konačnici Hrvatska smanjuje uvoz električne energije i emisije stakleničkih plinova. Građani Hrvatske bi postali bogatiji, a glede gospodarstva otvaraju se nova radna mjesta lokalnog karaktera u proizvodnji, projektiranju, montaži, nadzoru, puštanju u pogon, održavanju, marketingu i promidžbi solarnih i toplinskih i fotonaponskih sustava. Nažalost to je ovoga, ovdje u strategiji to nije dovoljno istaknuto i zato smo mi protiv, a pogotovo kad je riječ o poljoprivredi, o proizvodnji električne energije iz biomase. Ključno je to da bi uopće postigli one ciljeve da nam je poljoprivreda strateška grana, da želimo ostvariti proizvodnju hrane u RH dostatno za vlastite potrebe, a imamo potencijala za izvoz i upravo u onim proizvodnjama gdje teško možemo prati trendove i cijene, troškove proizvodnje kao što je to recimo kod proizvodnje mlijeka, bi proizvodnja električne energije na takovim farmama kroz proizvodnju iz biomase nadoknadile te gubitke u proizvodnji mlijeka i ne bi se događalo kao što je sad situacija da u 2019. imamo samo 4.687 isporučitelja mlijeka, a smo 2013. smo imali više od 11.000. Pad je ogroman i to se mora moći zaustaviti jer onda je tu i nova radna mjesta i proizvodnja hrane i zaštita potrošača, a onda je to i demografska mjera jer bi na tim prostorima ostali ljudi živjeti. Evo toga, to mora biti bolje i kvalitetnije razrađeno i u strategiji i akcijskom planu koji se najavljuje kao provedbeni akt ove strategije i mislim da tu moramo svi konačno shvatiti da je proizvodnja hrane po nama iz HSS-a jednako važna kao i proizvodnja energije i da se tu može u suradnji jedno s drugim stvoriti preduvjete za nastavak i proizvodnje i mlijeka i drugih vrsta proizvodnje hrane koje trenutno nedostaje na tržištu u RH. Vidimo šta je napravila Rusija kad se okrenula strateški proizvodnji hrane, da su podigli nivo proizvodnje i žitarica i mlijeka i povrća i da sad izvoze preko 25 milijardi dolara, u zadnjih godinu dana milijardu dolara su povećali izvoz poljoprivrednih proizvoda. Znači može se ako se ciljano i planski ulaže u poljoprivredu, a na taj način čuvamo svoj prostor i čuvamo ljude na tom prostoru. Onda je to prava i gospodarska i demografska mjera. Plin, kao energent je svakako dobrodošao i moram spomenuti onaj otpor koji je bio kod izgradnje LNG terminala u Omišlju na Krku, da se treba više uvažavati upravo kod ovakvih energetskih projekata mišljene i struke ali i mišljenje ljudi koji žive na tim prostorima i da svakako nakon takvih projekata ne bi smjela energija poskupiti hrvatskim građanima i hrvatskom obrtniku i poduzetniku, ali najave su upravo suprotne da će u narednom upravo i cijena plina, a i električne energije vjerojatno ići gore. I to isto tako treba u strategiji predvidjeti kako, to je ono što, da bude priuštiva našem i gospodarstvu i našim građanima ta energija. Kad je riječ o INI također je važna energetska tvrtka u RH i treba ju vratiti u vlasništvo RH. Ova Vlada je to obećala, ne znam da li se šta dalje na tome radi, ali evo činjenica je da je obećano, a ništa nije napravljeno, a ono što se trenutno događa da se zatvara i smanjuje proizvodnja odnosno nema je u Sisku, da se otpuštaju radnici, a najnovije je da se i na drugim pogonima radnike tjera na Zavod za zapošljavanje uz nekakve minimalne otpremnike, pa čak i evo jednog radnika sa 8-ro djece su najavili da raskidaju radni odnos s njim. Evo, to je takva tvrtka, nama će doći problemi na Zavod za zapošljavanje kroz socijalne mjere i potrebe da isplaćujemo, a INI i Mađarskoj vladi ostaje profit. Toliko se evo Vlada brine o tom gospodarskom subjektu. I kad je riječ o hidropotencijalu mi smo kao država bogati sa vodom, imamo dobar hidropotencijal, ali ga slabo koristimo i pogotovo kad je riječ o malim hidrocentralama do, snage do 10 megavata imamo u RH izgrađeno svega 13, a primjerice Slovenija ima 600, Austrija 4.000. Zašto je tomu tako? Poduzetnici kažu zbog administrativnih barijera i ovdje se u strategiji da kaže treba smanjiti i riješiti administrativne barijere, ali je činjenica da to nije napravljeno i da poduzetnici koji imaju kapitala odustaju od investicija jer jednostavno ne mogu čekati da priskrbe 100 koje kakvih dokumenata i papira, a u međuvremenu investicija stoji i kapital košta.

To treba javno i pošteno reći. I upravo ako uspijemo riješiti te administrativne prepreke sigurno će biti novih investicija i u hidropotencijal i u proizvodnju električne energije iz biomase, ali sigurno da je šansa Hrvatske upravo u izgradnji sustava korištenja sunčeve energije i da tu možemo najviše napraviti i naravno potaknuti lokalno i naše gospodarstvo da se prilagodi tim industrijama i kroz srednje obrazovanje stvoriti preduvjete da imamo što više montera upravo takvih sustava i radnika na održavanju i na taj način čuvati radna mjesta i u Slavoniji i na otocima da konačno iskoristimo ono što nam je Bog dao jer generacije koje dolaze nam neće oprostiti ako sad to ne učinimo. Izvolite. Kolegice i kolege, pred nama je jedan bitan dokument, jedna strategija, energetska strategija RH do 2030.g., al gledajte, prije nego što krenem govorit o toj strateziji, mi smo imali i druge strategije tu u ovom visokom domu vezano i za javnu upravu i za predškolski sustav i obrazovanje, mislim da bi država hrvatska mogla ući u Ginesovu knjigu rekorda po donošenim strategijama i neprovođenju tih istih strategija. Prije nego što uopće možemo govoriti o novoj Strategiji s pogledom na 2030.g., trebalo bi analizirat što je ona strategija koja je donešena 2009. ako se ne varam u saboru, što je ona napravila po pitanju energetike u RH? Tko je zakazao ako nije napravljeno, gdje su greške uočene i da li ćemo te greške ispraviti i da li ćemo detektirati odgovornost neprovođenja? Mi smo u toj strateziji imali, u biti zamislili čak gradnju dvije termoelektrane na ugljan kojeg i nemamo, kojeg i uvozimo, jedna u Pločama, jedna kraj Rijeke. Mi ni tada nismo detektirali mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, ali zato su pojedini ljudi u HEP-u jako dobro detektirali mogućnost korištenja vjetropotencijala, po sistemu da su one projekte koje je država plaćala uredno iznosili iz HEP-a, raskidali radne odnose s HEP-om, uredno ulazili u vlasničke strukture privatnih firmi i uredne putem tih projekata radili projekte koje su od privatnog značaja. Tko je tu odgovarao? Apsolutno nitko nije bio odgovoran. Mi danas govorimo ovdje o energetskoj strateziji RH, a u županijskom prostornom planu sada Splitsko-dalmatinske županije … [[Govornik se ne razumije]] županijski vijećnik, pred nama je novi prostorni plan županije gdje nam se objašnjava da su državne institucije urigirale i zatražile stvaranje 10 eksploatacijskih polja za istraživanje nafte i zelenog plina u Jadranu. Znači, ako smo mogli govoriti da je prijašnja strategija pogodovala vjetru i ugljenu, sada uredno možemo govoriti da ova strategija pogoduje plinu, plinu kojeg isto tako nemamo i kojeg ćemo isto tako uredno uvoziti, a zna se tko su najveći proizvođači plina u svjetskim razmjerima, 50% vlastitih potreba energije pokrivamo iz izvoza, trebali bi doseći do 2030.g. 32% iz obnovljivih izvora energije, pri čemu trebamo smanjiti stakleničke plinove, a povećati energetsku učinkovitost, povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Meni nije jasno da jedan grad, jedna općina može uredno provest projekt uvođenja led rasvjete, a najveći gubitaš, jedan od većih gubitaša RH kao što su naše autoceste to ne može na razini RH di uredno možete vidjeti prođete autocestom rasvjeta gori i po danu i to uredno plaćaju porezni obveznici i mi danas govorimo o nekim uštedama na razini države, pa nije valjda problem prepisat uspješan projekt, mi smo u našem malom gradu to uspješno proveli, provelo je niz jedinica lokalne samouprave, pa nije valjda da je problem Hrvatskim autocestama to isto provest, samo jedan mali detalj, samo jedan mali primjer, da ne govorim o fotonaponskim sustavima, nema većeg paradoksa nego mi kao mediteranska država da se nalazimo na začelju EU bok uz bok sa skandinavskim državama po korištenju solarnog potencijala, po korištenju solarnog potencijala, očito nismo sposobni i nismo bili sposobni ni u prethodnom razdoblju i sada nas netko tu uvjerava da će to biti sudbonosno buduće razdoblje do 2030.g. gdje ćemo apsolutno imati zaokret. I tu smo proveli jedan koncept „Solar City“, grad Vrgorac, 2.g. uspješno sa Fakultetom elektrotehnike u Splitu projektirali isplativost ugradnje fotonaponskih sustava za napajanje vodoopskrbnog postrojenja i objekata gdje vi apsolutno nemate tu investiciju prijavit na nikakvu nišu bilo kakvog programa za sufinanciranje, nacionalnih sredstava za takve sustave nema, a na kapaljku se daje i za pojedina domaćinstva, umjesto ako želimo povećati i doseći ovih 32% udjela iz obnovljivih izvora energije, naglaskom na solare, da ne možemo mi kao država stvorit određeni jedan fundus novaca u državnom proračunu i rasporedit te novce da potaknemo kućanstva na ugradnju solara, mikrosolara i potaknuti sustav proizvodnje na mjestu potrošnje. Znači jednostavno meni nije zdrava logika koja kaže da smo mi uspješni, a opet naglašavam mediteranska smo država na začelju EU o korištenju solarnog potencijala, zaista to sve govori i onda se čudimo o klimatskim promjenama, a tužno je da imamo strategiju koja ne reflektira posljednje spoznaje koje imamo baš o klimatskoj krizi u kojoj se nalazi naš planet. Tužno je gledati da u hrvatskoj javnosti se mora pojavljivati pismo od 50 uglednih i više znanstvenika koji su uputili apel hrvatskoj javnosti i političkoj eliti gdje samo jedno traže, ne traže usklađenje strategije niti traženje nacionalnih sredstava da potaknemo korištenje obnovljivih izvora energije, nego traže samo da se raspravlja u javnom prostoru o klimatskim promjenama i utjecaju svega onoga što mi danas govorimo o energetskoj strateziji na klimatske promjene. Najveći borci za klimatske promjene, umjesto da imamo tu strategiju ugrađene već i unutar određenih mjera definirane u budućnosti, znate tko su, naši srednjoškolci, koji uredno izbivaju iz nastave da bi ukazali kuda plovi ovaj brod. I vi sad tražite od nas da podržimo ovakvu jednu strategiju bez da kažem da je napravljena analiza što se napravilo u prošlosti, tko je kriv, tko je odgovoran, ako se nešto nije napravilo i kojim mjerama ćemo neke pogrešne poteze ispraviti u budućnosti.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, dakle riječ je o jednoj strategiji koja je izuzetno važna. Izuzetno važna je u kontekstu kao što svi govorimo vezano uz Europski zeleni plan odnosno sredstva koja su na raspolaganju. Da bi uopće mogli dobiti na lutriji morate prvo kupiti sreću, onda ju morate ispuniti, tako da ovo je da uopće kupljen srećke, dakle bez strategije nećete biti ništa, bez akcijskog plana isto tako. Ono što sam rekla i u ime kluba, meni je žao ja sam očekivala da je ambiciozniji, očekivala sam da bude više stvari koje treba riješiti do 2030. Nitko nema čarobni štapić. Dakle, vi, vrijeme je prilagodbe kad morate nekako po putu ići, ali ja ću se u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi vezati na tri teme. Jedno su obnovljivi izvori energije i prostorno planiranje, drugo su, drugo je energetska učinkovitost i treće je promet. Dakle, obnovljivi izvori energije ja jako dugo pamtim, a kako ide vrijeme pamtim sve više. Nekad davno je Hrvoje Požar radio analizu kako se obnovljivi izvori energije mogu koristiti. Ta analiza je bila uz korištenje vode u smislu malih hidroelektrana, pa korištenje vjetra, pa korištenje sunca, pa korištenje otpada, pa korištenje plime i oseke, pa korištenje valovanja, dakle niz stvari je bilo. Ali to je bilo u jednom drugom kontekstu i jednoj drugoj priči kad uopće nismo imali procjenu utjecaja na okoliš, kad nismo imali s aspekta zaštite okoliša zaštićen okoliš, kad je natura bila misaona imenica. Sad imamo neke druge stvari i tu je iskustva koja imamo, to je ono što sam imala repliku, dakle kad se odlučilo ići na vjetroelektrane i korištenje vjetra to nam se učinilo u startu, dakle ja govorim u povijesnom kontekstu to nam se u startu učinilo da nam je to najjednostavnije, popikate stupove, imate vjetar, tad se još činilo da je dobro tamo gdje ima puno vjetra da bi se iza toga zaključilo da to baš i nije dobro, da je puno bolje gdje je konstantan vjetar i nema ni jednog prostornog plana županije, tad nije bilo, koji nije imao ogromne površine za vjetroelektrane, a svaka i najmanja općina i grad koja je držala do sebe, da tako kažem, je imala nekakvo polje vjetroelektrana. Ja inače apsolutno nemam ništa protiv, ja mislim da svaka vjetroelektrana govori o tome da je zemlja želi koristiti obnovljive izvore energije, dakle nemam ništa protiv, no kroz niz procjena utjecaja na okoliš se pokazalo da tu postoji i da u prostoru vi morate cijeniti šta vam je važnije. Da li vam je važnije zaštita s aspekta prirodne baštine, s aspekta kulturne baštine, s aspekta nekakvog drugog ili postavljanje vjetroelektrana? I tu je izuzetno važno u slijedećim procesima koristiti iskustvo koje imamo i koristiti uopće u procesu prostornog planiranja suradnju svih čimbenika jer je to jednostavno da se dobije najbolji mogući rezultat. I to će biti i to u ovoj strategiji onako nešto nježno imate napisano, o tome će se trebati voditi računa. Iz jednostavnog razloga kad jedanput nešto isplanirate dajete mogućnost da netko taj plan realizira, dajete mogućnost da možda na krivoj lokaciji bude nešto krivo. Dakle, vjetroelektrane će se i dalje raditi i dalje će se graditi. Ono što bi za Hrvatsku bilo dobro da tu bude hrvatska pamet, hrvatska industrija, hrvatsko gospodarstvo, da nismo kao u jednom trenutku je bilo da ništa nije bilo hrvatsko, da je sve bilo iz uvoza, da je sve dolazilo, čak su bili i montažni temelji, a onda nije ni domaći radnik montirao te montažne temelje nego je došao izvana. Tu je dosta velika rasprava bila o korištenju sunčeve energije. U startu smo svi vidjeli ona velika polja solara, pa fotonaponski, pa kako je to išlo u zemljama Mediterana i to nam se je činilo sve jako zgodno. Ja sam imala prilike u nekoj edukaciji biti u Španjolskoj, bila sam tamo na visoravnima koji su zaista bili popločeni i onda je u razgovoru sa stručnjacima koji nešto o tome znaju su rekli nemojte to raditi, to vam se proizvodi, dakle ako imate tvornicu koja će to proizvoditi, ako ćete iza toga imati domaću proizvodnju na nekakvim iskustvima onda to sve zajedno ima smisla. Ovako ćete trajno devastirati pojedini prostor, trebate voditi računa, ono što ja mislim da je uvijek dobro, dolazim do energetske učinkovitosti u zgradarstvu, da je dobro da to bude zaista na zgradama. Da pojedine, pogotovo višestambene zgrade kad bi imali nekakav pilot projekt da se pokaže kako jedna višestambena zgrada ili jedan neboder u Zagrebu ili ne znam naselje u Zagrebu može biti energetski neovisno. To imamo u svijetu. Imamo gdje su, gdje se pokazuje da se kroz sunčeve elektrane, kroz sve ostalo, to može biti energetski neovisno. I to je budućnost Hrvatske i u tom dijelu treba razvijati. Da ne kažem da su neke zemlje otišle tako daleko, ja sam to imala priliku ne znam kroz literaturu vidjeti da se u smislu izgradnje novih zgrada na fasade stavljaju alge. To čak u smislu arhitekture izgleda dosta intrigantno i onda su te alge koje zapravo na sebe vuku i najmanji dio sunčeve energije i koji u smislu nekakvih loših emisija jednako tako to apsorbiraju i onda oni zapravo iz toga koristite energiju koja je za tu zgradu. To je u Hrvatskoj još uvijek smo malo misaona imenica, mi možemo otići i u smislu planiranja da se vodi računa da zgrade budu postavljene na način da bude najveće, najviše sunčanih dana, pri tom neću reći nikakvu umotvorinu, pogledajte recimo Nizozemsku, mi se u Nizozemskoj, te, te velike, velike staklene stijene koje imaju, pa nemaju oni te velike staklene stijene iz hira, nego zato da imaju što više sunca, da imaju što više i svijetlosti, dakle oni za tim žude, mi za tim ne žudimo kad imate, kad imate niste ni svjesni toga. Projekt energetske učinkovitosti je izuzetno važan projekt, projekt na kojem se može razvijati gospodarstvo, projekt koji je izuzetno bitan, izuzetno važan i treba na njemu maksimalno inzistirati. Najviše našeg stambenog sektora je napravljeno kad govorimo o obiteljskim kućama, tamo do '80.-tih godina prošlog stoljeća. Jednako tako je tad bio veliki zamah vezana, vezan uz razvoj turizma, vezan i uopće uz transformaciju pojedinih gradova, tada je energetska učinkovitost zaista bila nešto o čemu se nije vodilo računa. Dakle, to su sve stambeni fond koji je idealan u smislu energetske učinkovitosti, ali ne samo u smislu ovog izvanjskog što vidimo, nego u smislu i energije koja je potrebna za grijanje i za hlađenje. Klimatske promjene su činjenica, vi trebate i energiju i za grijanje, ali bogme u ljetu koje sad već duže treba, treba i za hlađenje i to je nekakav potencijal koji i mi u Klubu GLAS-a i ja osobno vidim da se tu može zaista iščitati i zaista biti, jednako tako i vi kad ste ovdje naveli u strategiji, kaže hrvatsko gospodarstvo najveće prilike treba tražiti u energetskoj obnovi zgrada, dakle u proizvodnji domaćih energenata. Ja kad gledam energetsku obnovu zgrada tad vidim i industriju građevinskog materijala, vidim jednako tako i vezano uz otpad da se sav građevinski otpad može koristiti, dakle to je veliki potencijal. Idem pri kraju, pa ću nešto malo vezano uz promet. Kad je riječ o prometu tada autoindustrija će se i to govorim isključivo o autima koji su na fosilna goriva, autoindustrija ima naravno jednako tako svoj život ka i bilo koji drugi. Auti na fosilna goriva su strašni zagađivači, pogotovo u urbanim sredinama. Dakle, s jedne strane morate vodit računa o prostornom planiranju da ne vučete novi promet u centar grada, ali s druge strane morate vodit računa o tome kakovi su oni zagađivači. Autoindustrija će se u jednom trenutku i već je to sad trenutak ona se prilagođava nekim novim stvarima svjesna toga koliko je veliki zagađivač, moramo se prilagoditi i mi. Dakle, nekakav standard bi trebao biti i to je kroz Zakon o gradnji koji je bio je da u novim zgradama koje se grade, u višestambenim zgradama vi imate u garažama obavezu, dakle obavezu imati mjesto gdje se može biti punionica za električni automobil, to mora biti obaveza, obaveza mora biti kad je riječ o javnim prostorima, o novim trgovačkim centrima, o javnim zgradama, dakle to već, to su i direktive osim toga koje u tom smislu govore, ali mi to jednostavno moramo krenuti prepoznavati i to moramo, to mora postati interes RH, kroz taj način nekakvim malim koracima, nekakvoj maloj priči, nekakvim malim stvarima, mi možemo dobiti drugačiju sliku RH. Mi zahvaljujući tome što je voda obnovljivi energent [[Upadica: Hvala]] imamo dobru situaciju, ali realnost je malo drugačija.

Treba dati mogućnost za sve, ako imamo vjetar za vjetar, ako imamo sunce za sunce, ja sam to rekla svoj jasan stav da ja fotonaponske čelije vidim na zgradama, vidim na ostalom. Plin, pitanje je kolko imamo, vi u trenutku kad to razvijete i budete energetski ovisni o uvozu onda vam onaj koji vam daje energent diktira i pravila igre. … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Da, a niste rekli, ja sam shvatila ovaj plin, ja isto mislim da je i bio plin jedan od elemenata, dapače, mislim da nikad se ne trebate vezati uz jedno, trebate dati, nije, nije svud sve isto [[Upadica: Hvala]] Dakle, RH ima tu specifičnost [[Upadica: Hvala]] i trebate dat više mogućnosti. Hvala potpredsjedniče, kolegice Mrak-Taritaš, govorili ste o prometu, ja često volim govorit o prometu u ovom visokom domu i upravo mislim da je to, da je to budućnost ajmo reć kojoj se možemo mi skupa okrenut u RH, ali mislim da ne radimo dovoljno i mislim da ne radimo pogotovo ni na poreznoj politici i na, na ovim svim drugim ministarstvima koji bi trebali u sinergiji radit jer mi ovdje se zalažemo za zelenu RH, zeleni promet, obnovljive izvore energije, a onda imamo poreznu politiku koja ima trošarine na temelju CO2 i zagađenja i u biti nova vozila oporezujemo više, a potičemo uvoz starih vozila npr. iz Njemačke koja se toga rješava, koja je sada u zoni da zabranjuje promet u određenim gradovima i onda mi u biti u šta se pretvaramo na nivou te EU i zajedničke politike RH postaje smetlište vozila iz zapadne Europe.

Tu treba voditi računa kao prvo o javnom prometu, dakle javni promet trebamo voditi računa da imamo, da su to električni automobili, da nema potrebe da naručujemo autobuse u koje stane 50 ljudi, a za prostor u kojem realno nemate više nikad unutra šta je znam više od 10 putnika i ostalo. I onda dolazimo do pojedinca, zaista mi trebamo poticati da ne postanemo skladište, u ovom trenutku skladište automobila, a kasnije rješavanja otpada. Oni u Ministarstva zaštite okoliša koji se bave otpadom znaju da kad je riješ o električnim automobilima da je problem zbrinjavanja baterija koje kad električni automobil završi dakle kad postane, onda je problem zbrinjavanja baterija. Kolegice, spomenuli ste u svom izlaganju energetsku učinkovitost i ulaganje u obnovu višestambenih zgrada i to je svakako dobro da se radilo jer se na taj način smanjila potrošnja energije, smanjili računi za utrošenu energiju građanima i sigurno da u tom pravcu treba i kroz strategiju dalje o tome promišljati, a pogotovo kad je riječ o energetskoj obnovi obiteljskih kuća, ne znam zašto se s tim zastalo, više od godinu dana se čeka natječaj. Stalno se ljude, odgađa se taj natječaj, ljudi čekaju s investicijom, a na taj način bi pomogli tim našim sugrađanima i ne samo njima nego bi pomogli i građevinskoj operativi na terenu gdje bi onda mali obrtnici na terenu mogli dobiti te poslove i na taj način sačuvati ta radna mjesta i očuvati život u tim prostorima. I činjenica je da isto tako ste spomenuli problem građevinski otpad koji se često odlaže na divljim odlagalištima, a potencijalno može biti iskoristiv samo evo treba razviti tehnologije [[Upadica: Hvala.]] omogućiti građevinskim tvrtkama da ga tamo dovezu. Dakle, uopće fondovi EU nisu prepoznavali mogućnost projekta energetske obnove obiteljskih kuća iz jednostavnog razloga što su one isključivo u privatnom vlasništvu. I čekalo se 3 godine. Nakon 3 godine čekanja kad je donesen program na razini EU onda je rečeno da mi nećemo sudjelovati u tom programu jer nam je program težak, kompliciran i teško će biti ljudima aplicirat. Kao da zapravo smo pijani milijarderi.

Kolegice i kolege, pa evo ja ću samo nastaviti još neke stvari koje sam govorio u ime kluba, dakle ovo je jedna vrlo važna i široka tema o kojoj se može praktički govoriti i satima i ima toliko tih segmenata unutra da stvarno se može čovjek fokusirati na više stvari. Ja želim sada u pojedinačnoj raspravi opet naglasiti još jednom te administrativne barijere i prepreke s kojima se mi susrećemo, a u cilju da evo reći ću na jednom primjeru koji se dešavao u sredini iz koje ja dolazim. Dakle, bio je nekoliko godina star pokušaj vjetroelektrana znači uspostave energije vjetra i tu se nailazilo na straše probleme. Dakle investitora koji je bio uporan, koji je uložio i 2-3 miliona EUR-a da bi krenuo u taj projekt, dakle ja dolazim iz ovog podvelebitskog kraja gdje je jaka bura, gdje ima i vjetra i gdje su uvjeti za taj dio odlični i recimo čovjek imao podršku i općine i cijele lokalne zajednice i sredine, međutim tu je bilo ovoga hrpa problema.